Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa raspravom. Poštovani kolega SAša Đujić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Možda nismo trebali imati stanku malo nas je malo ovdje, ali dobro nema veze. Ja ću stvarno kratko jer puno toga je rečeno danas, ali slušao sam malo kolege cijeli dan u svojoj raspravi, kolege iz HDZ-a i moram reći na početku svoje rasprave da meni kroz glavu nije prošla nikakva krilatica kao nekim kolegama, ali mi je prošao citat iz jednog filma koji ću ja malo modificirati pa bi ga spomenuo da opišem ovu situaciju, a on vam glasi ovako: „Sukob interesa, ta opaka boljka hara i razara HDZ. Vlada se ljulja kao mala lađa na uzburkanom okeanu, drugovi došlo je vrijeme ćorke. U ćorku će da se ide kao u fotić nekad što se išlo“ A zašto me to sada sve asociralo? Zato što ja kao i cijela hrvatska javnost proteklih godina dana pratimo zbivanja u Agrokoru od samog početka. SDP je tu cijelo vrijeme vjerodostojan i cijelo vrijeme govoriti, ukazuje na probleme, ukazuje na nedostatke s kojima mi nismo zadovoljni i oko samog procesa donošenja lex Agrokora oko svih aktivnosti koje su se dalje dešavale, ali ono ukratko puno je toga već rečeno, puno toga će se još reći, ali ukratko šta je obilježilo cijeli ovaj proces u lex Agrokoru? To je netransparentnost i to je sukob interesa. Dakle od samog početka mi ne možemo mjesecima saznati tko je pisao lex Agrokor. Postavljaju se ta pitanja, sada već bivša potpredsjednica Vlade stalno govori nije bitno ministarstvo, moji suradnici, ja izbjegava odgovor da bi mi prvi puta na Odboru za gospodarstvo prije nekih tri mjeseca luči da je ona autor lex Agrokora i koga je sve konzultirala. Evo konkretno ja sam ju pitao da mi odgovori da li je kontaktirala i gospodina Ramljaka i gospodina Matića iz Texo Managementa, tada je rekla prvi puta da je i ja sam je na tom odboru pitao koja je njezina veza sa Šavorićem, meni je odgovorila moja veza sa Šavorićem je nikakva da bi danas vidjeli u biti nešto sasvim drugo. Ista stvar je i proteklih dana, dakle kroz cijelu tu priču netransparentnosti i kako bi kroz medije curile određene informacije o tome tko je pisao pa kada je eksplodirala afera Savjetnici, pa smo saznali da je izvučeno 500 milijuna kuna odnosno da je ova ekipa oko Ramljaka i Martine DAlić dobila svoj dio kolača, tada su već nakon nekoliko dana što je nastao medijski javni pritisak i određeni ljudi u HDZ-u poput Gordana Jandrokovića počeli govoriti, ha te stvari nisu uredu, ovo nije dobro, HDZ neće biti ničiji taoc, HDZ je stavio svoj ugled na kocku procesa u Agrokoru. Pa onda sada zadnja tri dana gledamo Martinu DAlić koja govori, neću dati ostavku nisam ništa krivo napravila, pa onda Gordan Jandroković, naš predsjednik, naš predsjednik Sabora da ne bi bilo greške kaže, kaže meni se tamo te stvari ne sviđaju, to nije ekipa s kojom bi ja želio sudjelovati i biti i onda imamo da je Martina Dalić otišla, imamo sve šta se izdešavalo i imamo današnju raspravu. I u današnjoj raspravi kolege iz HDZ-a cijeli dan danas nama objašnjavaju kako je to sve ok, kako to nije javni novac, kako je to privatni novac, kako tu nema sukoba interesa, kako su tu spašavana radna mjesta, kako je spašavano hrvatsko gospodarstvo odnosno drže se na tragu one politike odnosno onih riječi gospođe DAlić, cilj opravdava sredstvo i to cijeli dan danas slušamo u ovoj raspravi. Znači minoriziranje svega što se dešavalo zadnjih godinu dana, ko da nisu čuli što je Gordan Jandroković rekao prije pet dana, da i njemu to smrdi. A kada njemu smrdi onda bi vam bar trebao to biti signal za je vrijeme za mijenjanje strana ako vi mislite drukčije. E sada nije mi jasno ono da kolege iz HDZ-a ne vide ono što vidi cijela hrvatska javnost, što vide svi građani. A vide da nije normalno da neka skupina neformalna u nekakvim restoranima po podrumima itd. piše zakon na temelju kojeg onda oni svi kasnije imaju materijalnu korist. I nije bitno jeli to privatni novac ili je to javni novac i nije bitno da li je sud imenovao povjerenika, predložila ga je Vlada, razrješuje ga Vlada, može se imenovat samo na prijedlog Vlade, ali imenovanje tog povjerenika je omogućio zakon koji su oni pisali, a vi gospodo izglasali, vi ste digli ruku za to. I tu je umiješanost i države i ove Vlade i svega toga. Nije sporno da je trebalo spašavati radna mjesta, nije sporno da je trebalo spašavati hrvatsko gospodarstvo, da je trebalo intervenirat. Ja mislim cijelo vrijeme da je država morala intervenirat u slučaju Agrokor, ali je to trebalo biti javno, trebalo je biti transparentno trebalo je od početka biti dostupno svima sve informacije i trebalo je ugraditi sve zaštitne mehanizme u pisanje zakona, a ne da se neko na tome bogati. I ja ne mogu prihvatiti činjenicu da mi neko to opravdava time da kaže to je privatni novac i to je tako normalno i to košta 500 milijuna, da smo vani koštalo bi milijardu i pol. E pa gospodo iz HDZ-a meni to nije normalno, a nije normalno ni većini hrvatskih građana i zbog toga smo mi u nastanku ove afere i svega ovoga što je bilo sa savjetnicima i predložili ovaj prijedlog zakona da barem probamo malo popraviti stvari. Čuli smo danas i kroz raspravu da i Ministarstvo uprave upravo priprema jedan zakon na tragu ovoga, stoga ne vidim zašto je vama to problem, zašto vam je problem podržati naš zakon. Čuli smo i neke prijedloge evo tu od kolega, od kolege Šukera kako ga još popraviti, kako popraviti ovo znači u ovaj zakon ugraditi i zamjenika povjerenika i to je dobar prijedlog. Zbog toga smo imali danas raspravu, rasprava i služi tome da se zakon popravi i da se daju dobri prijedlozi i mi ćemo to kolega Šuker prihvatiti. Uglavnom, cijeli ovaj proces je kontaminiran sukobom interesa, netransparentnošću i to nije dobro. Nažalost, sukob interesa je ono što obilježava HDZ kao stranku kad god je na vlasti, i dok je bila na vlasti u vrijeme Sanadera i dok je bila u privatizaciji '90. i danas kad sam i ja čak malo vjerovao, povjerovao na početak prije godinu i pol dana kad nam je Andrej Plenković predstavljen kao spasitelj HDZ-a, Europski predsjednik koji će sad, više nemamo ništa s onim starim HDZ-om, sa Karamarkom, Sanaderom, našim prethodnicima i tako i krenuo je vodit jedan novi moderan HDZ, otvoren, priznaje ljudska prava, ne guše se slobode itd. a u biti danas nam se u hrvatskom društvu dešava sve ono što oni kao ne podržavaju. Imamo kršenje ljudskih prava, ljudskih sloboda, evo izvana nam govore da smo u problemima, imamo najveću korupcijsku aferu koju istražuje sada evo i DORH, znači u zadnjih 20 godina, ovu aferu savjetnici i situaciju oko pisanja Agrokora i sad ja više ne znam, slušajuć današnju raspravu, možda sam ja u zabludi, možda je većina hrvatskih građana u zabludi, možda 75% ljudi koji ne podržavaju rad Vlade nemaju pojma, možda oni ne znaju da je to cijena spašavanja radnih mjesta i hrvatskog gospodarstva, ali ja ipak mislim da imaju i ja mislim da, budući da imate Sabor HDZ-a ovaj mjesec i da sam pročitao da radite na novom Statutu i na novom programu, evo ja vam dajem prijedlog da u novi Statut ugradite odredbu da se u HDZ-u ne smije bit sukob interesa i da kad dođete na javnu dužnost da više nećete provodit sukob interesa jer jedino kad to u svom statutu budete imali, onda možda se budete toga držali koliko toliko. Znači u interesu hrvatskih građana probajte taj naš prijedlog akceptirat i uvrstit ga u svoj statut. Kolega, vi ste u svojoj raspravi rekli da se mi ponašamo po načelu cilj opravdava sredstvo. Pa gledajte kad je u pitanju Zakon o sprječavanju sukoba interesa, upravo je vaša stranka dok je bila na vlasti, mijenjajući jednu odredbu 3 puta, a to je odredba o tome da li će se članove uprave, da li će se birat po određenim kriterijima i na javnom natječaju pa ste malo imali kriterij da hoće, pa malo da neće, zavisno od toga kako vam je trebalo. Draga kolegice, ja samo vidim da se vi vodite načelima da vama nikakvi natječaji ne trebaju, nikakvi. Bar tu nemate dilema, mi nekad imamo, možda je bolje, možda nije bolje, vi nemate dilema. Vi sve imenujete bez natječaja. Kad preuzmete vlast, kad ono zauzmete, onda od čistačice, od portira, ne znam od portira u bilo kojoj javnoj firmi do predsjednika uprave, sve, leti to unutra na sve strane. Vama je prošla Vlada pala zbog sukoba interesa predsjednika Vlade. Jeste zaboravili FIMI MEDIU? Niste, ja mislim da niste. Sada vam se dešava ovo i kad čovjek god misli da gore ne može, vi nas iznenadite. A samo vi nemojte pričat o sukobu interesa i izmjenama tih zakona, evo pogledajte šta sada radi vaša Vlada po javnim tvrtkama, javnim ustanovama diljem Hrvatske, ljudi lete kroz prozore i koji imaju veze s SDP-om i drugim strankama i koji nemaju, ako nije naš, ne može, jedino vaš i ajde HNS, oni su preživili zadnjih godinu dana, ali vidjeli smo i zašto. Zahvaljujem kolega Đujić. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo danas cijeli dan raspravljamo i o Agrokoru, i o sukobu interesa i o transparentnosti. Ja mislim da kada se radi o javnom interesu da uvijek transparentnosti mora bit i o kakvom mi hibridu ovdje govorimo? Zapravo institucija izvanrednog povjerenika je nešto što je apsolutno novo u hrvatskom zakonodavstvu, jedan novi institut i kakav je to hibrid mislim da vam dovoljno govori činjenica da se taj isti izvanredni povjerenik, kojeg kakti nije imenovala Vlada, nego ga je imenovao sud, doduše na prijedlog Vlade, redovito sastajao u Vladi i to pazite, ne sa članovima Vlade, ne sa onima koji su odgovorni za provedbu nagodbe, odnosno za funkcioniranje lex Agrokora, nego se sastaje sa nekim saborskim zastupnicima, sastaje se i sa nekim ljudima koji nisu ni saborski zastupnici, ni državni dužnosnici koji su kakti koalicijski partneri. Pa zašto onda taj Peruško ne dođe pred ovaj Dom ili pred Odbor za gospodarstvo pa tu podnosi izvješća? Jer tu su izabrani ljudi, tu su zastupnici. Do sada je bio on jedanput, gospodin Ramljak jedanput, gospođa Dalić dva puta, tu je iznosila kako jedan vaš član volio reći alternativne činjenice, da ne kažem da nas je direktno lagala, i vi sad govorite ovaj zakon ništa nije bitan, sukob interesa ma hajte molim vas, pa tu se ne radi o javnom novcu, ne gospodo. Radi se o javnom interesu, radi se o tisućama radnih mjesta, radi se ljudskim sudbinama ako ćemo tako. Radi se o velikim novcima uostalom. Nije istina da mi nismo predlagali rješenja, jesmo, uvijek smo predlagali kao oporba i kao vlast, to je ono što recimo je vama kolegice i kolege iz HDZ-a falilo kad ste bili oporba, tada ste bili apsolutno protiv svega zato što ste u oporbi. Od izvješća pravobraniteljica do zakonskih prijedloga, protiv apsolutno svega. Ja se ne sjećam, valjda na prste jedne ruke mogu nabrojati koliko ste zakonskih akata podržali. Samo zato što ih predlažu vladajući. A mi se ne sramimo podržati ono što mislimo da je dobro. Mi želimo predlagati kako bi zakonska rješenja bila bolja pa zato predlažemo i ovaj zakon. Dakle opet kada govorimo o hibridnoj instituciji, pazite sad ovo, imam saznanje iz medija da je povjerenik Peruško 30.4. pisao Poreznoj upravi da će bilancu i završni račun poslati kada bude spreman, kada bude spreman. Koliko ja znam, kraj 4. mjeseca je rok za završne račune. A on će poslati, pazite završni račun kada bude spreman. Pa valjda kad naštima bilancu, valjda kad frizira financijska izvješća jer očito u Agrokoru ima ljudi koji itekako imaju iskustva s tim. A zašto? Da bi se prikrila opet isisavanje novca i sl. Gdje se pišu naši zakoni, kolegice i kolege? Nažalost, po nisko profilnim restoranima, u opskurnim društvima sa ljudima koji kasnije direktno imaju koristi od tih istih zakona koji se pišu. Pa to je jedna strašna poruka koja članica Vlade, HDZ i ni više ni manje nego potpredsjednica Vlade šalje hrvatskoj javnosti, šalje mladima, šalje ljudima koji gube vjeru u ovu državu da institucije ne vrijede ni pišljiva boba, posebice kad je HDZ na vlasti. Oni se još i šale, kolegice i kolege pa se zovu Borg grupa. Asimilirati će sve, kažu: napustite nadu vi koji ulazite ovdje. Ja onda volim vjerovati da smo mi u oporbi ujedinjena Federacija planeta koja će se sukobiti tom moćnom Borgu i koja će zajedno sa svojim saveznicima, u ovom slučaju to su slobodni mediji u RH doskočiti toj sablasti, toj zmiji koja se zove sukob interesa i korupcija, a koja je toliko ovijena oko HDZ-a da ih je nemoguće, kolegice i kolege više razdvojiti. Rekli su neki kolege ovdje u raspravi prije da bi si ovim Zakonom previše otvorili bokove, da bi ugrozili nagodbu, zaista ne vidim kako. I zaista ne vidim što bi to vjerovnici trebali tražiti od izvanrednog upravitelja tako radikalno da on donese neki potez ili ona koji bi ga stavio u sukob interesa, osim ako to nije zajedničko pisanje zakona, dijeljenje povlaštenih informacija i sve ono ostalo o čemu smo svjedočili u medijima do sad. Kolegice i kolege, Zakonom o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH mi smo bokove širom otvorili. Naši bokovi, kad kažem naši, mislim državni su širom otvoreni. Zato što onaj najveći krivac za stanje u Agrokoru, po vašim riječima, sada ispada svetac naspram ovoga što vi radite. Što potpredsjednica Vlade i jedna grupa oko nje rade. I ono što je najgore, kolegice i kolege, predsjednik Vlade je to sve znao. Što se potvrđuje u mail-ovima, pa je njegova zadnja izjava u Sofiji, koju je dao o ovoj temi, kaže: Nisam bio upućen baš u sve. Pa po meni je to priznanje da je itekako znao što se događa. Možda nije premijerov stil da jede po niskoprofilnim restoranima u Zagrebu, ali znao je gdje se naši zakoni kroje. Ako uzmete u obzir, kolegice i kolege kako sam rekao, naše građane koji gube vjeru u institucije ove države, u mlade koji odlaze zato što im se više gadi gledati ovakvu situaciju, onda im svakako šaljemo jednu izuzetno, izuzetno lošu poruku. Govori se ovdje da mi trebamo šutjeti kako bi nagodba prošla. Ne, ja kažem da vi želite da mi šutimo kako bi različiti lobiji i interesne skupine okupljene oko HDZ-a isisale dovoljno novca iz Agrokora, pa eto onda možda i ostane nešto za nagodbu. Neće ostati ništa, kolegice i kolege. Ja nažalost u ovome slučaju nisam optimist i na kraju ćemo vjerojatno ne daj Bože, ali vjerojatno završiti u stečaju odnosno Agrokor će završiti u stečaju i mogli smo to onda učiniti odmah. Da me ne shvatite krivo, moj klub i ja smo predlagali jedno drugo rješenje, a to je da država bude medijator, a ne da država izvlašćuje ljude iz njihove privatne imovine. Stalno govorite o privatnoj imovini. U kapitalizmu je privatna imovina svetinja, pa ako je to privatna imovina, onda ne znam što država tu treba raditi osim biti medijator. Medijator svakako. Ali ovim Zakonom direktnim imenovanje izvanrednog povjerenika koji imenuje sud, doduše, ali opet na prijedlog Vlade i Vlada je jedini ovlašteni predlagatelj, mi smo si bokove širom otvorili po više frontova, a i sama činjenica da imate izdvojeno mišljenje Ustavnog suda o ovoj problematici vam govori dovoljno. Ja vjerujem da gospodin Todorić neće stati, da će njegova tužba ići i dalje i međunarodnim sudbenim institucijama. Prema tome, epilog je u svakom slučaju nesiguran. Na tematskoj sjednici Odbora za gospodarstvo tada sam zapitao se više retorički, jer naravno odgovor dobio nisam, a što bi se desilo kolegice i kolege da je Ustavni sud proglasio tzv. lex Agrokor neustavnim? Gdje bi onda bili? Nažalost, vjerojatno tamo gdje ćemo završiti i ovako i onako. Prema tome, govoriti da rasprava o Agrokoru, o povjereniku i načinu na koji funkcionira nije od interesa javnosti, s tim se nikako ne mogu složiti. Ona je itekako je od interesa javnosti i da nemamo slobodnih medija, vjerojatno o ovome ne bi niti ništa znali. Prije nekoliko mjeseci na mjestu gdje sad sjedi gospodin državni tajnik sjedila je potpredsjednica Vlade i onako nam se jako, jako ugodno smješkala na sve ono što smo rekli o njoj, o načinu njezina rada, a na kraju se sve ispostavilo da je istina.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo već nekoliko sati raspravljamo o ovom našem prijedlogu i zaključak je nedvosmislen. U taj zaključak proizlazi iz rasprave kolega iz HDZ-a da ovakav zakon potreban. Naravno, problem je da li će naš zakon biti izglasan u petak, vjerojatno neće ali državni tajnik sve pažljivo sluša i prati, ja se nadam da će ubrzati izradu novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa i da će u njega ugraditi sve ono što je SDP predložio. Na tak način pomoći će i HDZ-u zato što je HDZ stranka u kojoj sam sukob interesa stalan jest. Nakon Sanaderove Fimi Medie, Karamarkove Konzultantice, dobili smo još jedan epski ortački poduhvat trojke Plenković-Dalić-Ramljak, na HDZ zna se način. Stoga ako nekom treba ovaj zakon, treba HDZ-u da bi njegovi dužnosnici znali ponašati se tako da nisu u sukobu interesa. Prema tome o Agrokoru možemo još satima govoriti, Agrokor je nažalost školski primjer koji će se vjerojatno izučavati na fakultetima, školski primjer i lešinarenja u 3 faze. U prvoj fazi to je Todorić obitelj koja je lešinarila, u drugoj fazi bili su Ramljakovi lešinarski fondovi a onda u završnoj fazi Dalić & Ramljak Borg partneri koji su iskoristili priliku da bi napunili svoje džepove na račun Agrokora. Prema tome, vidimo da u našem društvu postoji potpuno nerazumijevanje što je sukob interesa. Danas smo u nekoliko navrata i iz redova HDZ-a čuli da oni zapravo ne razumiju što je sukob interesa jer se tu ne radi kako oni kažu o javnom novcu, međutim sukob interesa uvijek postoji kada državni dužnosnik koristi svoje ovlasti, svoju poziciju, svoje informacije da pogoduje sebi ili sebi bliskim partnerima i prijateljima što je gospođa Dalić uz znanje Andreja Plenkovića, pa ga to čini suodgovornim, i učinila. Prema tome, to je jasan sukob interesa i taj sukob interesa podliježe odgovornosti. Da li iz tog sukoba interesa proizlazi iz korupcija jer nije svaki sukob interesa korupcije, ali je predvorje korupcije, utvrdit će DORH i USKOK, ali mi ovdje govorimo o političkoj odgovornosti. Ta politička odgovornost je velika, Dalić ju je već platila, ali to nije dovoljno. Nije dovoljno iz jednostavnog razloga što je Andrej Plenković sve to vidio, čuo i znao. A ako nije vidio, nije čuo i nije znao, onda nije dostojan biti hrvatski premijer. Uostalom, evo anketa Indexa.hr u nepunih nekoliko sati, 26 000 građana je dalo svoje mišljenje, 82% njih kaže da Andrej Plenković mora otići, pa ga ja na kraju ove naše rasprave pozivam da ode i prepusti svoje mjesto nekome sposobnijem koji će vidjet, čut i znat što se događa u području njegove odgovornosti. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Željku Jovanoviću. Imamo završnu riječ poštovanog kolege Peđe Grbina u ime predlagatelja, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče. Dopustite mi da na kraju ove rasprave prvo odgovorim na neka konkretna pitanja a nakon toga sumiram ono što je izrečeno i što smatram da je bitno vezano ne samo uz ovaj zakon nego uz pojavu, uz problem o kojem smo danas razgovarali. Kroz raspravu od državnog tajnika pa nadalje, spočitnulo nam se da je ovaj zakon retroaktivan. Da, poštovane kolegice i kolege, je, pa to i je bila intencija. Bez retroaktivnosti on nema smisla jer se time ne može popraviti greška koja je ugrađena i u sam Zakon o izvanrednoj upravi a na koju je Borg skupinu upozoravao kolega Miladin, sasvim slučajno profesor trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Čovjek koji nešto zna o toj temi. Imao sam prilike slušati predsjednika Vlade kako je govorio u intervjuu kojeg je nedavno emitirala Nova tv i gdje je govorio, da, imali smo različite stručnjake, imali smo različite savjete pa nismo mogli sve poslušati. Je, niste sve poslušali, poslušali ste samo one koji su išli za netransparentnošću i koji su predlagali ono što vam odgovara. I upravo za to ne da je retroaktivnost problem ovog zakona, ona je nužna da bi on dobio svrhu i da bi on ispunio svoj cilj. Nadalje, spočitavate nam da u prijedlogu zakona nismo predvidjeli i zamjenika. Ali poštovane kolegice i kolege, u veljači kada smo mi predložili ovaj zakon, zamjenika izvanrednog povjerenika nije niti bilo. Zamjenik izvanrednog povjerenika prvi put je imenovan nakon što je na prijedlog Vlade RH, isključivi prijedlog, jedinog ovlaštenog predlagatelja, razriješen gospodin Ramljak. Tek nakon toga, nakon one užurbane potjere, sjećate se toga, praktički svaki kamen u Zagrebu se okrenuo da bi se pronašao neko tko će se prihvatiti pozicije izvanrednog povjerenika, tek tada je taj izvanredni povjerenik dobio i zamjenika odnosno u konkretnom slučaju zamjenicu. Ali ako je to problem, mi prihvaćamo kritiku i uputiti ćemo amandman i možemo ga onda svi zajedno, ako je to problem, u petak i usvojiti. Ako je problem tehničke prirode, to je najlakše otkloniti i mi prihvaćamo kritiku i zato ispravljamo nešto što ne bi nazvao niti greškom niti propustom, ali prihvaćamo to. Idemo dalje. Poštovani kolege iz HNS-a, njima je najviše smetao status dužnosnika. Pa kako ćemo sad to te jadne dužnosnike, kako ćemo tog jadnog izvanrednog povjerenika koji godišnje zaradi 900 000 kuna napasti, kako ćemo mu onemogućiti ako ovaj zakon prihvatimo da bude recimo direktor trgovačkog društva godinu dana nakon što mu prestane mandat izvanrednog povjerenika? Reći ću vam iskreno, nije me previše briga jer ako oko toga ne vodimo računa za recimo direktora HEP-a, zašto bi onda vodili računa o izvanrednom povjereniku u Agrokoru? Ali poštovane kolegice i kolege, ako vidimo kako je gospodin Ramljak radio svoj posao, ja se uopće ne bojim niti jedne minute da će se on snaći i naplatiti sve one usluge koje je između ostalog zato što nije u dosegu Zakona o sprečavanju sukoba interesa i mogao tražiti. To nije problem, ali ga kao takvog prezentirate, pa ćemo reda radi odgovoriti na to. Dužnosnik je dužnosnik samo u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa ne i drugih propisa, isto kao što državni dužnosnici nisu ni gradonačelnici ili direktori itd. Međutim idemo sada govoriti o sukusu. Spomenuo sam intervju koji je dao predsjednik Vlade, drago mi je da sam ga pogledao jer je sada jasno i njemu ono što je danima jasno ili mjesecima pa i godinu dana čitavoj hrvatskoj javnosti, a to je da ovaj postupak nije vođen transparentno. Ali žao mi je što to moram konstatirati, takva izjava gospodina Plenkovića dolazi prekasno. Dolazi sada kada je praktički sve dovedeno do kraja, dolazi sada kada su sve radnje koje su sporne u ovom postupku već obavljene. I u ovom slučaju ja ne mogu reći bolje ikad nego nikad jer ovo pokazuje ono što smo mi tvrdili, gospodin Plenković je znao, a sada se samo pere. Poštovane kolegice i kolege iz vladajuće većine, današnja rasprava i ono što ste govorili pokazalo je da ta netransparentnost o kojoj govori predsjednik Vlade nije propust. Vama transparentnost ne odgovara, vi transparentnost ne želite jer da ju želite podržali bi ovaj zakon. Vi danas govorite o tome da je postupak bio netransparentan samo i jedino zato što ste uhvaćeni sa prstima u pekmezu. Da ovi mailovi nisu objavljeni predsjednik Vlade nikada ne bi govorio o netransparentnom postupku, zastupnici vladajuće koalicije ne bi govorili o tome kako kotač ne štima i da nećemo zbog jednog kotača izgubiti kola, ne bi bilo svih onih kritika koje smo čuli u petak, subotu, nedjelju, ne bi bilo onog komentara uvaženog predsjednika Sabora da mu se sviđa ono što čita jer vama nije problem u tome što se nije radilo po pravilima i što se nije radilo po zakonu. Vama je problem što se to otkrilo, da, samo to. Poštovane kolegice i kolege iz vladajuće većine, vama ne odgovara transparentnost, vama odgovaraju sastančenja po restoranima i sklapanje dogovora po istima. To je modus operandi, to nije prvi put, to nije prvi put i Hrvatska je već jednom imala neizmjernu štetu zbog toga, imat će ju i sada jer ne brinite da će oni koji će biti oštećeni u ovom postupku izvanredne uprave pokrenuti postupak protiv države. Hoće, nažalost hoće i njih neće zanimati da li su ovi zakoni ustavni ili nisu. Zar vi mislite da će fond iz primjerice SAD-a upotrijebiti mehanizme koji stoje na raspolaganju i tražiti zaštitu putem hrvatskog pravosuđa? Neće. Iskoristit će ugovore koje smo sklopili prije 20 godina i pred arbitražnim sudovima koji vode brigu isključivo i jedinom investicijskom pravu tražiti za sebe satisfakciju novčanu. Ti postupci će za RH stvoriti financijske izdatke već kada se budu vodili jer znamo koliko koštaju arbitraže u investicijskim sporovima, govorimo o milijunima. E sada kao što sam rekao netransparentnost vam odgovara u njoj se snalazite. A grupa Borg je rijetko viđeno oličenje netransparentnosti, ta je grupa osmislila zakon, osmislila ideju, nakon toga je taj zakon pripremila, a nakon što je zakon pripremila i nakon što je taj zakon izglasan u Hrvatskom saboru onda je taj zakon implementirala. Jedno od temelja svake ustavne i demokratske države je trodioba vlasti. Trodioba vlasti koja znači da se vlast dijeli na sudsku, na zakonodavnu i na izvršnu. Što je grupa Borg u ovom slučaju napravila? Cijeli je postupak koliko god je mogla izuzela iz nadležnosti sudova, na to smo ukazivali, a to sam osobno ukazivao i bio sam jedan od prvih koji je intervenirao čim se u javnosti pojavio prvi draft, sramotni draft onoga što je tada još uvijek bio lex Šavorić, a kasnije postao lex Agrokor. Uspjeli smo koliko toliko to korigirati pritiskom, primjerice pritiskom koji smo napravili što se tiče prava radnika. U prvom prijedlogu prava radnika nisu imala prioritet i radnici uopće nisu imali pravo pokretati postupke radi naplate svojih potraživanja, a istovremeno oni za koje tražimo da se utvrdi da spadaju pod doseg Zakona o sukobu interesa su primali 75.000 kuna mjesečno. Uspjeli smo pritiskom neke stvari korigirati, ali nismo sve. I vidjeli smo u izdvojenim mišljenjima prilikom rasprave pred Ustavnim sudom i donošenja odluke da je i tamo problem izuzeća ovog zakona i cijelog postupka iz nadležnosti suda adresiran kao jedan od većih problema zakona, dakle makli ste sa strane sudsku vlast. Visoki trgovački sud se tu koliko toliko trudi i nadam se da neće biti robovi jednog gramatičkog uskog tumačenja zakona već će zakon primijeniti u smislu cjelokupnog hrvatskog pravnog poretka i prije svega Ustava RH koji traži da nad ovakvim postupcima mora postojati sudska zaštita. Međutim, tu nije stalo. Druge dvije grane vlasti je grupa Borg ujedinila u sebi. Ona se postavila kao zakonodavac, ona se postavila kao kreator zakona, a nakon toga je postala njegov izvršitelj. I da stvar bude gora u čiju korist ga je izvršavala? Sebe i samog sebe. To je ono za što je odgovorna grupa Borg. Gospođa Dalić je odgovorna za to što im je to omogućila i zato što im je osigurala uvjete za to. I činjenica da su Ramljak i gospođa Dalić otišli je minimum minimuma koji tražimo u ovakvoj situaciji. To je minimum. Od toga krećemo, to je nulta točka. Međutim, ako imamo nekoga tko je nešto osmislio i organizirao, nekoga tko im je to omogućio i osigurao uvjete da to mogu napraviti, u ovom slučaju imamo još jednu osobu, a to je osoba koja je sve to znala, sve to tolerirala i nije počinila ništa.

Ona staje i na onima koji su počinili nešto što se zove prikrivanje, a onaj koji je to počinio je jedan i jednini, predsjednik Vlade RH. Jer ne mogu baš vjerovati da je primjerice, ministar financija bio taj koji je zapovijedao gospođi Dalić, ne mogu. A netko je ipak bio iznad nje, netko joj je cijelo to vrijeme bio šef, nekome je ona odgovarala i podnosila račune. Nekome tko je, ponovno ću citirati jer to valja zapamtiti, to želim da svi znate, svi čujete, da vam se ureže u sjećanje. Netko je poručio da moli da sutra dođete u Vladu vezano uz temu na kojoj radimo. Taj netko je bio premijer. I ne može se premijer pravdati da nije znao što se događalo.

Pa u tom trenutku kad je to postalo poznato, onda su oni koji su znali tko je radio taj Zakon, trebali dignuti telefonsku slušalicu, nazvati izvanrednog povjerenika i priupitati ga za zdravlje. Priupitati da li je to jedini slučaj takvog sukoba interesa, pa ako nije inzistirati od njega da to promijeni. Oni to ili nisu napravili jer nisu pazili, ili nisu napravili jer ih nije bila briga ili nisu napravili, a ne želim vjerovati da je to istina, doista ne želim vjerovati da je to istina, jer su imali i svoj dio u onome što se izvlačilo. A izvlačilo se nije malo, nije malo, poštovane kolegice i kolege. Po podacima koji su javno objavljeni, na računu Texo Managementa je krajem prošle godine bilo oko 8 milijuna kuna. Ja ne znam koliko je vas ikada vidjelo tu svotu na gomili, čisto sumnjam da je puno.

E, pa ovo nije samo na papiru, ovo je na bankovnom računu i to je problem. I to je ono o čemu moramo govoriti. Dakle, sukob interesa, kao što je rekao uvaženi kolega Jovanović, nije sam po sebi korupcija, ali predvorje korupcije je. I zato vas još jednom molim i zato na vas apeliram, pomozite nam da u petak spriječimo barem jedan mali segment tog sukoba interesa.

Kad se određivao dnevni red nismo mogli znati koliko će biti rasprava pojedinačnih i u ime klubova i replika, tako da zaista mi je žao, ali nastavljamo dalje s radom. Dakle, točku dnevnog reda: - Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao. Predlagatelji su 36 zastupnika u Hrvatskome saboru, na temelju članaka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima. Gospodin Nikola Grmoja, izvolite kolega Grmoja. Evo ja još jednom moram izraziti nezadovoljstvo što u ovom terminu raspravljamo o Saborskom istražnom povjerenstvu, doduše ne bi mi bio problem ni sami termin kada bismo imali nekakvu garanciju da će sada Vladajući na to povjerenstvo pristati, tako da onda uopće nije bitno u koji sat raspravljamo ako bismo imali to istražno povjerenstvo. Imali smo ovdje govora o tome tko je koliko odgovoran, mi smo za to da se istina sazna u potpunosti. Znači odluka o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano uz Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade RH prema Agrokoru, odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao, čiju promjenu danas predlažemo, donesena je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 11. listopada 2017. godine. Prvo što bi u ovoj odluci trebalo promijeniti to je sami naslov, ali ipak nas 36 zastupnica i zastupnika je odlučilo zanemariti ovu formalnu stranu priče i predložiti intervenciju sadržaja i odluke te izaći pred vas s prijedlogom smanjenja opsega nadležnosti istražnog povjerenstva i sitne korekcije o ustroju istražnog povjerenstva. Smanjenje nadležnosti odnosi se na onaj dio nadležnosti povjerenstva u kojem se rad istražnog povjerenstva preklapao s istragom koju je pokrenulo i vodi državno odvjetništvo kako bi se izbjegle nedoumice i rasprave o preklapanju rada istražnog povjerenstva, eventualnih sudskih postupaka, predlaže se ovom odlukom revidirati, tj. suziti opseg istraživanja istražnog povjerenstva u djelu koje se odnosi na područje i ciljeve istraživanja, kao i na pitanja koja istražno povjerenstvo treba istražiti, a koja se odnose na kvalitetu financijskih izvještaja. Korekcije i ustroj istražnog povjerenstva odnose se na članak 9. stavka 2. Zakona o istražnim povjerenstvima kojom je propisano da istražno povjerenstvo ima predsjednika, potpredsjednika i tajnika koje imenuje Sabor iz reda članova istražnog povjerenstva. S obzirom da je kod donošenja odluke o osnivanju povjerenstva učinjena pogreška i nije imenovan potpredsjednik povjerenstva, potrebno je i u tom djelu izmijeniti odluku kako bi se njezin tekst uskladio sa zakonom. Dakle obrazloženje za predložene promjene prilično je jednostavno, ali imajući u vidu sve rasprave koje smo oko ovoga imali, podsjetit ću vas samo u osnovnim crtama na neke detalje o kojima smo raspravljali prilikom donošenja odluke o osnivanju povjerenstva, ali tijekom njegovog rada te nakon što je istražno povjerenstvo, odnosno što je njegov rad prestao. Dakle krenimo od početka, Klub zastupnika SDP-a predložio je 21. travnja 2017. godine, dakle svega nekoliko tjedana nakon donošenja lex Agrokora odluku o osnivanju istražnog povjerenstva. Vjerojatno se i sami sjećate da su u javnosti rasprave o osnivanju povjerenstva trajale mjesecima. Formalna rasprava u Hrvatskom saboru provedena je i rasprave je i zaključena 12. srpnja 2017. godine, a odluka o osnivanju povjerenstva donesena je tek 17. listopada 2017. vjerojatno povjerenstvo ne bi ni u listopadu bilo osnovano da nije SDP uvjetovao izbor Ustavnih sudaca, donošenjem odluke i osnivanjem istražnog povjerenstva. Iz današnje perspektive i nakon svih informacije koje su postale dostupne posljednjih nekoliko dana, svi događaji kojima se odlagalo donošenje odluke i početak rada povjerenstva dobivaju sasvim drugačiji smisao. Naime, da je povjerenstvo osnovano i počelo raditi u nekom razumnom roku, recimo u roku od mjesec dana od podnesenog prijedloga, povjerenstvo je moglo dovršiti svoj posao prije pravomoćnosti istrage državnog odvjetništva. Valja odati priznanje HDZ-u i njegovim koalicijskim partnerima da su učinili baš sve što je bilo u njihovoj moći da to spriječe i to sasvim ironično, pozivanjem na trodiobu vlasti i načelo zakonitosti. Mora im se priznati u opstrukciji, prvo osnivanja, a kasnije i rada povjerenstva, iskazali su pravo majstorstvo u muljanju, petljanju i fiškalijama svake vrste. Ipak je to škola vlade Šeksa. Osjeti se ruka starog majstora, tamo negdje u pozadini, ma koliko mu ova generacija u tome ipak nije dorasla. Dakle, formalno, glavnina rasprave odnosila se na prijepore je li uopće dopušteno osnivanje povjerenstva s obzirom da je u to vrijeme državno odvjetništvo radilo izvide u Agrokoru. Prijepor se pojavio zbog stava HDZ-a koji je naizgled jasno izrekao predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u svojoj izjavi danoj 12. listopada 2017., citiram: „Mi mislimo da osnivanje istražnog povjerenstva neće donijeti nikakvu korist, već će samo ometati istragu koju provodi DORH. HDZ nema razloga čuvati nikoga u tom postupku i istrazi, mi s tim problema nemamo i baš zato ne želimo ometati istragu DORH-a. kada je riječ o kaznenoj odgovornosti DORH je jedina institucija koja to može utvrditi te upravo to i radi, puno bolje nego što bi to mi radili ovdje, nisam sklon da saborski zastupnici odlučuju o kaznenoj odgovornosti osoba koji nisu političari.“ Dakle, kolega Bačić se ipak malo zaigrao dajući nama, Saborskim zastupnicima, pravo da odlučujemo o kaznenoj odgovornosti političarima. Zanimljivo tumačenje vladavine prava, rekli bi neki bolje potkovani u tom području prava, frojdovska omaška. Slično, uz mali dodatak o trgovanju i imenima za izbor Ustavnih sudaca govorio je predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković koji je 27. rujna 2017. izjavio: „Ja i kao predsjednik HDZ-a i kao predsjednik Vlade nemam razlog za bilo kakve odluke koje bi opstruirale i najmanju sitnicu kada je riječ o transparentnosti. Ono što mi želimo je da rad bilo kakvog povjerenstva ne utječe na aktivnost pravosudnog sustava. Niti da se osnivanje povjerenstva, uvjetuje obvezom Hrvatskog sabora da izabire ustavne suce. Nije dobro da predstavnička tijela RH, od kojih je Sabor najviše, dolazi u poziciju zbog većine koja je potrebna za donošenje odluka, a neka stranke ucjenjuju odabir ustavnim sudaca s ostalim odlukama. To su odvojene stvari i takve će i ostati. Završen citat. Kada sve zbrojite, sve je tu, briga za zakonitost, transparentnost, trodioba vlasti, odbijanje političke trgovine, baš sve. Ipak kao da su se odjednom svi vragovi umiješali, stvari su se naglo primijenile, sasvim transparentno u kuloarima, postignut je dogovor, tko i vaš i naš, koji vaši i naši će zasjesti Ustavni sud i istražno je povjerenstvo osnovano. Kao i obično, kada je bilo kakav dogovor s HDZ-om u pitanju, figa je bila u HDZ-ovom džepu. Vidjelo se to od prvog dana rada Istražnog povjerenstva, ustvari cjelokupni rad Istražnog povjerenstva, bio je jedan veliki pokušaj vladajuće većine, da se povjerenstvo prvo onemogući u radu, a onda da se i potpuno uguši. Srećom, kolege iz HDZ-a uz malu pomoć marnih HNS-ovaca, odradili su to na sasvim transparentan i vjerodostojan način. Na opće zadovoljstvo svekolike javnosti. Priča HDZ o tome, kako pravosudna istraga samo što nije počela i kako sve to nema smisla, nametala se iz dana u dan. Ono što se ipak nije dalo niti stiglo spriječiti, bili su iskazi svjedoka. Ne slučajno, redoslijede sa saslušanja svjedoka, određen je kronološki. Od početka '90. prema sadašnjosti, što je očito odgovaralo HDZ-u i saveznicima, u skladu s načelom, da ako već istinu moraš priznati, neka to bude tako, da je kriv netko tko je odavno u mirovini ili je barem odavno posve politički relevantan. Neću ovdje detaljno prepričavati, koga smo mi sve na saborskom Istražnom povjerenstvu saslušavali, tko je što rekao, tko je što izbjegao reći, to ste uostalom pratili i sami, pratila je i hrvatska javnost, ali, podsjetiti ću vas amo nekoliko imena koja su bila pred povjerenstvom, Josip Manulić, Franjo Gregurić, Borislav Škegro, Željko Rohatinski. Zanimljivi su i oni koji su u posljednji čas amnestirani od druženja s povjerenstvom, Božo Prka, Ivan Šuker, Mato Crkvenac, Slavko Linić, Boris Vujčić. Dokumentaciju smo zatražili od nadležnim tijela i polako počeli dobivati. U očekivanju dokumentacije, zatražene službenim putem, pregledavali smo novinske arhive, javno dostupne dokumente, papire koji su nam dostavljali i poznati i nepoznati. Dokumentacija još uvijek dolazi, a gdje završava, to nitko ne zna. I ono što je došlo nitko nije ni dirnuo i sam predsjednik istražnog povjerenstva rekao je da ni on ne zna, gdje se ti dokumenti sada nalaze. Kada je 20. studenog 2017. nastupila pravomoćnost istrage, oporbeni članovi povjerenstva, predložili su da povjerenstvo prestane s radom, po točki o kvaliteti financijskih izvještaja, za koje je potvrđena pravomoćnost istrage, dok bi se po ostalih 10 pitanja nastavilo raditi. HDZ nije imao takvih dilema, riješio je priču vrlo jednostavno, transparentno i vjerodostojno. Na sjednici saborskog povjerenstva za Agrokor zakazan 22. studenog 2017. g. došli su samo predsjednik povjerenstva Orsat Miljenić, te oporbeni članovi Gordan Maras iz SDP-a, profesor Ivan Lovrinović i ja osobno. Jednostavno stručne službe dobile su nalog da se ne pojavljuju na sjednici i da obavijeste svjedoke da ne dolaze. Dobro je podsjetiti se koje su informacije, tada, netom prije nasilnog gašenja Istražnog povjerenstva počele curiti u javnost. 15. studenog, tadašnji izvanredni povjerenik Ramljak, objavio je popis savjetnika u Agrokoru, znači tek 15. studenog. To je učinio 6 mj. nakon početka postupka izvanredne uprave, a pritom je pogodno cenzurirao podatke o podizvođačima Alixa. Međutim, jedan internetski portal, koji je zaslužan i za otkrivanje ove afere, objavio je potpuni popis savjetnika i vladajućima je postalo jasno, da Istražno povjerenstvo za Agrokor treba pod svaku cijenu ugasiti. Iako to što je Indeks tada objavio, nije uopće bila nekakva velika vijest u medijima, ali oni su shvatili o čemu se radi i koliko daleko će ići ova ekipa u saborskom Istražnom povjerenstvu. Kako je ipak trebalo nešto učiniti s oporbenim zahtjevom da povjerenstvo nastavi s radom, HDZ-ovom većini, zaključak kako su ga predložili oporbeni članovi nije se svidio i cijela je priča završila na Odboru za Ustav, Poslovnik gdje je željeznom disciplinom vladajućih, ali svakako temeljem Ustava i zakona, donesen zaključak da Istražno povjerenstvo prestaje s radom u cjelini, ali prilično paradoksalno, da povjerenstvo nije raspušteno. Dakle, Istražno povjerenstvo za Agrokor je Ustavno pravni zombi, mrtvo, a opet živo, ima noge, ali ne hoda, kaže predsjednik Odbora za Ustav i Poslovnik. I HDZ izglasa. Čudi li vas sve to kolegice i kolege, posebno u svijetlu ovoga što je posljednjih dana izašlo u javnost. Eto, zato, i baš zato, podnesen je ovaj prijedlog izmjene odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za Agrokor. U vrijeme kada smo ga podnosili htjeli smo Hrvatskom saboru dati priliku da se izjasni o zaključku Odbora za Ustav i Poslovnik i dati priliku istražnom povjerenstvu da završi svoj rad u djelu u kojem ne postoje zapreke za taj rad. Naravno, danas iz ove perspektive stvari izgledaju nešto drugačije. Nažalost ne bolje, već puno gore. Sada kada je baš ničim izazvana, samo zbog nekakve iskrivljene male sjene koje su pale na njenu blještavu političku zvijezdu, Vladu napustila njena vrijedna potpredsjednica Martina Dalić i nakon svega što smo imali prilike saznati o Agrokoru, sve što smo zadnjih dana saznali, ovaj prijedlog odluke upravo sada dobiva svoj puni smisao. Znam, i to ćemo čuti vjerojatno od kolega ovdje iz vladajuće većine, vrlo brzo će se čuti ti glasovi da tu istražno povjerenstvo nema što raditi, uvjeren sam da nije slučajno uzimajući u obzir naše uvjete i navike da je munjevito objavljeno da SOA i DORH istražuju aferu Hotmail i onda ćemo ponovo čuti onu staru neka institucije rade svoj posao. Istovremeno mislim da imam veliki broj istomišljenika kada kažem da ne vjerujem da će se išta promijeniti. Nažalost, institucije kod nas služe za to da rade posao svoj, ili tuđi, svejedno, no ne da i dovrše započeto. Ako se i dogodi kakva istraga proći će godine dok dočekamo barem neki rezultat, koje desetljeće dok dočekamo pravomoćnost, opet u nadi da Ustavni sud neće sve vratiti na početak, ali čak i da se nekim čudom sudska odluka dogodi već sutra, ostajemo bez odgovora na nekoliko bitnih pitanja, gdje je sve započelo i zašto? Tko je usmjeravao procese tako da se dogodi Agrokor, INA, HT, Pliva, banke, ali i sve one firme koje više nisu upisane u Registru trgovačkih sudova? Tko je kolega Bačiću iz toga izvukao korist? Kako su nastale gazde? Više i ne pitamo gdje su pare, ne pitamo a o tome je govorio danas i kolega Pupovac tko su stvarni vlasnici, to nisu javne informacije, jer tako treba biti kažu vladajući, nabrajaju nam uredbe, direktive, konvencije o ljudskim pravima, pozivaju se na Ustavne odredbe, načela, zakone i zaista imaju pravo. Reda mora biti, uredbe, direktive, konvencije, Ustavne odredbe, načela, zakoni se moraju poštovati i provoditi, slažemo se. Ali za sve jednako. Čudne su to uredbe, direktive, konvencije, Ustav, zakon i mišljenja i tumačenja koji štite samo one koji se i sami mogu štitit. Nismo li nešto malo promašili u primjeni svih tih propisa koje smo donijeli pozivajući se na uzvišene ciljeve i humana načela? Negdje nam se nešto potkralo. Jer da nije, barem bi netko bio osuđen, barem bi netko iznutra vidio pretrpane hrvatske zatvore, a nije. Ako je netko i pokušao, poslovični mar hrvatskog pravosuđa i blaženstvo zastare učinili su svoje. Kolegice i kolege, jednostavna istina da se u Hrvatskoj može uspjeti ako si u dobrim odnosima s državom. To je samo fino rečeno ono što običnim jezikom zovemo biti uvezani, ako si uvezan, možeš biti gazda. U ovom slučaju Agrokora. Ako si uvezan, učinit ćeš uslugu nekim ljudima, ljudi će tu uslugu vratiti, jedini prethodni uvjet je da su u igri neki državni novci i igra može početi. Dakle to je smisao ove odluke, nastaviti započeti posao i pokazati kako je nastao, kako je rastao i kako nas je gutao i na kraju progutao Agrokor. Tko je sve bio uvezan i gdje su završili svi silni državni novci ulupani u vreću bez dna jednog čovjeka i njegove obitelji i svih onih naslonjenih na njega. Smisao je pokazati kako smo mi građani Hrvatske spašavali Agrokor. Ne govorim o spašavanju danas, o spašavanju u posljednjih godinu dana, već o spašavanju od samog nastanka Agrokora i nastanka ove države. I nisu nam trebali nikakvi izvanredni povjerenici, privremeni ili stalni odbor vjerovnika, prijava i tradžbina, roll up-ovi, konzultanti, jednostavno puštali smo ih da grabe u naše džepove, da dijele plijen i uvjeravaju nas da su oni naši dobri crveno zeleni susjedi, K plus obitelj, samo provučeš karticu. Kad je igra pukla, od velike sretne K plus obitelji ostale su samo premorene blagajnice i naglo ostarjeli radnici koji dovlače robu iz ogromnih i polupraznih skladišta na polu puste police. Kad je izgledalo da je gazda preselio, pod vesele crveno zelene boje i sve što se dalo preseliti, kad je slavina zatvorena pokazalo se da iza blještavog neona, veselih tamburaša i K plus roštilja na parkingu Super Konzuma ostala samo prazna betonska ljuštura. Deseci tisuća hektara koncesija, izvora voda, besmislenih proizvodnih pogona bez osnovnih sirovina.

Odabrao je zapad, čujemo teško mu je, neda se i šparanje, ali teško zauzdava svoju gospođu.

Oni koji ne reklamiraju lovišta, helikoptere, jahte, dvorce iznad Zagreba, ali su uvezani, toliko uvezani da mogu istovremeno štititi interese crveno zelene ljušture i onih kojima je ta ista ljuštura dužna milijarde. Ne samo sposobni, već i svestrani, pišu zakone, savjetuju, izvlače iz propasti, pripremaju nagodbu, izrađuju horoskope. Cijena prava sitnica, ja tebi, ti meni. Potpuno uvezani. Pod zaštitničkim kišobranom naše Vlade i njene do jučerašnje potpredsjednice, odradili su jedan sjajan proces, s nekoliko manjih sjena koje su narušile javnu percepciju i okrnjile društveni optimizam, sitnice. Kolegice i kolege zastupnici, odluka koja je pred vama ne traži da odvezujemo te uvezane, ne traži ni da ih kaznimo, o većini svega ovoga o čemu slušamo zadnjih dana, a i za što je, kako kaže Andrej Plenković kriv MOST nezavisnih lista, istražno povjerenstvo neće moći raspravljati, još manje ispitivati. Bilo bi to protivno svim onim uredbama, direktivama, konvencijama, Ustavima, zakonima. Ono što istražno povjerenstvo može jest baviti se nekim starim papirima, saslušati neke već starije ljude, poslušati njihove priče prilagođene njihovoj boljoj prošlosti. Ja onda pitam čega se bojite kolege iz vladajuće većine? Nama u ovoj odluci ničega nema što vam može ozbiljnije naškoditi. Ništa vam se neće dogoditi ako oživite ovog zombija. Što vas priječi da popravite svoju percepciju u javnosti?

Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Grmoja vi ste na početku svoje rasprave rekli da vam ne bi smetao termin kada bi vladajući prihvatili ovaj prijedlog osnivanja, odnosno nastavka rada istražnog povjerenstva, ali vi znate kao i ja da oni to neće prihvatit. Jer da su htjeli da povjerenstvo radi, ne bi ga ni gasili, a puno je čudnih stvari u ovom cijelom procesu Agrokora. Čudno je to da je ugašeno povjerenstvo, čudno je recimo da je SOA prije par mjeseci provjeravala mailove gospođe Dalić i tamo nije našla ništa i onda je sad sve najednom eksplodiralo. Ali znate šta je meni još čudno? Meni je još čudno, isto ste spomenuli da će sada reć vjerojatno da ni ovo povjerenstvo ne može dalje radit jer je sad neka druga istraga u tijeku, istraga protiv gospođe Dalić, a vidite meni je čudno da ministar unutarnjih poslova upravo govori da policija istražuje, danas govori da policija istražuje aferu Mailovi i da istražuje sve šta se ovdje dešavalo jer koliko ja znam po našim zakonima izvidi bi trebali biti tajni i ne bi se trebali iznositi u javnost, a pogotovo ne od jednog ministra unutarnjih poslova, a kada to govori političar onda možemo sumnjati u određene zlouporabe. Kolega Đujiću, meni je jasno da sam termin pokazuje kakav odnos imaju vladajući prema istražnom povjerenstvu. Ali ja sam im upravo želio reći da se nemaju čega bojati. Da sve što mogu je popraviti svoj rejting i činjenicu da im ljudi ne vjeruju, ja se ne bojim ničega. Bilo je ovdje prozivanja i prema MOST-u od strane kolega, ja da se nečega bojim pa ne bi se tako žestoko borio za istražno povjerenstvo kad je ono bilo, odnosno kad smo ga imali i pripremao se tako ozbiljno za te sjednice i razotkrio jako zanimljive stvari poput npr. činjenice da je bivši predsjednik HDZ-a zajedno s Ivicom Todorićem nagovarao guvernera HNB-a na politički angažman. U svakoj ozbiljnoj državi bi to bio ono podatak koji bi uzdrmao državu. U Hrvatskoj se nije dogodilo ništa.

Sljedeća replika poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Grmoja pa Hrvatska je suočena sa neprekinutim nizom afera koje su posljedica upravo netransparentnog poslovanja. I naravno nije dobro što je rasprava u ovom terminu, dobro je što recimo dolazi poslije rasprave koju smo vodili proteklih nekoliko sati oko sukoba interesa. Dakle ja ću ponoviti ono što sam rekao da je HDZ-u u samoj srži usađen sukob interesa. I zbog HDZ-a bi bilo u interesu da ovo istražno povjerenstvo nastavi sa radom i da se otkriju svi problemi koji su postojali i koji su doveli do toga da Hrvatska 28 godina bude zaista poput Orwellove životinjske farme u kojoj su svi jednaki, ali neki malo jednakiji pa postaju gazde, a nakon što odu gazde neki su opet malo jednakiji pa pišu zakone i sprovode zakone na način da ostvare ogromnu korist. Dakle u interesu je HDZ-a da ovo povjerenstvo nastavi sa radom. Zahvaljujem kolega Jovanović. Odgovor kolega Grmoja, izvolite. Pa da, imamo situaciju da premijer praktički sad predstavlja ovo kao nekakvu malu mrlju u jednom procesu u kojem on nije za ništa odgovoran, nije za ništa znao, ajmo to utvrditi. Idemo pred povjerenstvo, idemo vidjeti što je premijer znao, što nije znao, da li je on uopće, je li on bio svjestan toga šta ova ekipa planira, kada je saznao da su oni angažirani kao podizvođači, vi i ja smo saznali evo, ako smo pratili Indeks u studenom, odnosno u veljači je to postalo 2018. jedna velika tema, nitko od nas nije znao da su ti ljudi ujedno i podizvođači, jer se to krilo.

Tek u veljači to postaje tema. To je nedavno, to je prije neka tri mjeseca. Postaje tema da su ti ljudi postali podizvođači. Možda premijer stvarno nema odgovornost, ali idemo to istražiti. Zahvaljujem poštovanog kolegi Grmoji. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Istražno povjerenstvo je osnovano tada na inicijativu HDZ-a. Podupirem i ovaj sad vaš prijedlog, istražno povjerenstvo treba se ponovno osnovati, treba raditi. Taman je bilo počelo, gospodin Rohatinski je dao jednu jako vrijednu informaciju koja će mnogo puzzli u ovoj našoj slagalici riješiti i počele su se javljati stvari zbog kojih se vladajuća većina morala je to povjerenstvo ugasiti, mislim da je to svima jasno. A onaj izgovor, eto DORH istražuje pa onda ne možemo i mi istraživati, zapravo ne znači puno. U praksi, prema onome koliko sam ja proučavao istražna povjerenstva, a znam ponešto o tome, vrlo rijetko DORH zapravo smeta jednome istražnom povjerenstvu. Na kraju krajeva, istraga oko Kalmete je trajala 10 godina. Tako mogu i ovdje voditi vječnu istragu, pa onda nikad ništa ne bismo smjeli. Izvolite. Kolega Sinčić, ako se sjećate, a vjerujem da se sjećate, glavni državni odvjetnik Cvitan je rekao da se istraga koju oni provode ne kosi sa onim što radi istražno povjerenstvo o Agrokoru, tako da nije bilo tada nikakvih problema da povjerenstvo nastavi s radom, ali ako gledamo u svjetlu onoga što je izašlo posljednjih dana i toga što je Indeks tada počeo objavljivati, pa nitko praktički u javnosti to nije ni zamijetio, tek u veljači postaje tema Texo Management i Ante Ramljak, znači prije tri mjeseca, onda je logično da smo mi dok smo ispitivali Rohatinskog i dok sam ja iz njega izvlačio to priznanje, da su oni bili zabrinuti ne tim što govori Rohatinski jer je to već stara priča i to su ljudi koji nisu politički relevantni više. Karamarko je bivši predsjednik HDZ-a kojeg je Andrej Plenković praktički tražio njegovu ostavku itd.

Slijedeća replika, poštovani kolega Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Grmoja, dobro ste pročitali ovaj literarni uradak, vi ćete se ocijeniti sami nakon ovoga što ja kažem jer činjenice su slijedeće. MOST je bio protiv osnivanja uopće istražnog povjerenstva, iako ste vi bili član tog povjerenstva. Od 3 SDP-ova zastupnika koja su vam potpisali ni jedan nije ovdje, oni uopće ne žele slušati to što ste vi pripremili kao prijedlog odluke. Dva uopće više nisu ni zastupnici, a 25 ih uopće nije briga za to što vi govorite ovdje jer jednostavno shvatili smo u proteklom vremenu da možemo i na Odboru za gospodarstvo vrlo dobro raspravljati o Agrokoru i naučimo se da Zakon moramo poštivati, a ne da mu se prilagođavamo od trenutka do trenutka kako nam to paše. Zahvaljujem kolega Borić. Kolega Borić, sasvim je jasno da mi nismo bili protiv saborskog istražnog povjerenstva, nego protiv toga da određeni ljudi koji su bili dužnosnici sjede kao članovi povjerenstva. Ljudi je toliko koliko ih ima, evo ljudi iz MOST-a ima sasvim dovoljno, ali je 21 sat. Jeste li pitali predsjedavajućeg zašto je ovako bitnu točku stavio u 21 sat da se raspravlja? Ja nemam s tim problema, ja ću biti ovdje do jutra ako treba, ali nema ni vas iz HDZ-a puno. Koliko ima zastupnika HDZ-a ukupno, koliko vas je sada ovdje u sabornici i vi prozivate kolege iz SDP-a i kolege iz oporbe. Pa nemoj, cijeli dan se, pa dobro su vam rekli, cijeli dan se bavite SDP-om, nema potrebe da se bavimo SDP-om jer SDP ovdje nije tema. Tema je Agrokor. Kolega Borić, pitanje je vrlo jednostavno i zaslužuje vrlo jednostavan odgovor. Izvolite. Evo, poštovani kolega Grmoja, zadnje vrijeme u medijima imamo jednu obrnutu tezu i pogotovo u medijima koji su bliski vladajućoj većini i u medijima čiji su novinari do nedavno pisali da Martina Dalić treba dobiti nagradu za životno djelo za stvari koje je napravila u Agrokoru, a to je tko je pustio mail-ove dakle, tko je zapravo otkrio i pustio mail-ove portalu Indeks. Pa evo, ja pozivam da se osnuje istražno povjerenstvo i da se ispita tko je pustio te mail-ove jer očigledno je da je to vladajućima važnije od toga što u tim mail-ovima piše.

Imamo mi optužbe da smo mi ti koji puštamo mail-ove, onda u isto vrijeme smo mi ti koji puštamo mail-ove, ali oni koji su odgovorni. Znači, onaj koji je odgovaran pušta mail-ove. Znači, onaj koji je kriv za cijelu ovu situaciju, on pušta mail-ove, što da sebe kompromitira, mislim. Na toj smo mi razini argumentacije protiv MOST-a. Ali, sasvim je jasno, MOST je otvorio temu Agrokora u Vladi, MOST je propitao odgovornost Ivice Todorića kaznenom prijavom Bože Petrova, MOST je Todoriću na onom sastanku u Vladi rekao da ne može dobiti novi kredit HBOR-a dok je ministar Zdravko Marić to predlagao kao rješenje. Mi smo tražili 3 povjerenika, na što Martina Dalić nije željela pristati, a to bi bio jedan dobar antikorupcijski alat da se možda ovo ne dogodi, iako možda bi se i dogodilo, a mi ne bismo znali što se događa, tako da možemo biti sretni što smo već kod Zdravka Marića prepoznali da se radi o sukobu interesa, tražili njegov odlazak iz Vlade i kao što Martina Dalić kaže, možemo zapaliti svijeću na Kamenitim vratima.

Kolega Grmoja, govorili ste o ciljevima osnivanja istražnoga povjerenstva, ali dozvolite mi da vam skrenem pozornost na jednu stvar koju je istražno povjerenstvo trebalo utvrdit među nizom onih ciljeva koje je zadalo odlukom u svoj rad, a to je sljedeće. Pitanje koje je povjerenstvo trebalo odgovoriti, zbog čega je Vlada odlučila predložit Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH i kako je tekao proces pripreme tog zakona? Dakle upravo pitanje koje je posljednjih tjedana u fokusu javnosti, kako je tekao proces pripreme lex Agrokora, dakle ono što smo mogli čitati u mailovima, u medijima, u prepisci na jedan recimo to tako način, na koji se i ne može otkrit zašto je to izašlo, povjerenstvo je zaduženo i ono bi zapravo ispitivanjem svih nadležnih osoba i svjedoka saznalo na koji način je taj zakon donesen. I upravo je to trebala biti zadaća povjerenstva. Odgovor kolega Grmoja, izvolite. Pa upravo zato kolega Podolnjak kažem da radi istine i radi interesa javnosti mi moramo podržati svi ovdje u sabornici ovu obnovu rada Saborskog istražnog povjerenstva, odnosno onih koji se nemaju čega bojati. Ja mislim da većina ovdje zastupnika, čak i u vladajućoj većini se nema čega bojati. Zašto bi se bojali toga da se sve ispita, da se propita na koji način se to radilo, što se radilo, na koji način se moglo dogoditi da ti ljudi koji su bili dio te financijske skupine, zajedno s odvjetnikom Šavorićem kasnije budu angažirani, zanimljiva je koincidencija, znači u petak ja Božinoviću najavljujem da izlazimo iz Vlade, oni su u utorak ili srijedu angažirani kao podizvođači, ali to nitko ne zna, u četvrtak ministri MOST-a glasaju za smjenu Zdravka Marića i praktički MOST više ni formalno nije dio Vlade. Ja mislim da to nije slučajno, da je ekipa osjetila više MOST-ovaca nema, sad možemo odraditi ovo što smo od početka planirali.

Sljedeća replika poštovana kolegica Ines Strenja-Linić, izvolite. Dakle, jasno je, bez obzira koliko vi to negirali, da je potrebno da ovakvo povjerenstvo nastavi s radom jer je potrebno na kraju ipak i vidjeti tko ima političku odgovornost za sve ono što se dešavalo nakon što je MOST izbačen kao prijetnja da će saznati što se zapravo dešava i što se namjerava dešavati sa angažmanom tih savjetnika. Ali ono što mene interesira, a to je ukoliko je SOA dužna i njezina je dužnost izvijestiti o svakoj ugrozi premijera, i ako su pregledali sve mailove, ako su radili svoj posao i u njima nisu našli prijetnje prema gospodinu gazdi, da li su i mogli primijetiti nešto drugo što se dešava u tim mailovima, da li su to morali i da li su o tome izvjestili gospodina premijera ili nisu znali odradit svoj posao? Bit će da je premijer samo rekao ok dečki, idemo dalje, niste našli nikakve prijetnje, za ostalo ja preuzimam kontrolu. Očito je ovdje nečija odgovornost također prisutna o kojoj će se isto tako s vremenom saznat. Pa to su sve pitanja na koja trebamo dobiti odgovore i da prestanu ove optužbe koje možemo čuti ovdje, ako je netko odgovoran samo politički, jer odgovara za nekoga jer je nadređen potpredsjednici Vlade, to je odgovornost, ali jedan vid odgovornosti, ali ako je netko baš sve znao, ako je netko bio uključen u cijelu priču, a onda se pravio kao da ništa ne zna, to je već jedan drugi tip odgovornosti. Tako da ovo može pomoći praktički samom premijeru i Vladi i da se na tom istražnom povjerenstvu propitaju sve činjenice, ne samo znači kao što sam rekao nastanka lex Agrokora, nego i svega onoga što se događalo nakon toga, ali i ovo što nas sve zanima, tko je pomagao Ivici Todoriću sve ove godine? Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Uvaženi kolega Grmoja, činjenica je da su stranke bile filijale Agrokora, tj. Ivice Todorića i da ga nitko nije smio spomenuti, nego su trčali oko njega kao mali miševo. Pa ću vam nabrojati samo nekoliko činjenica, činjenica je da su ministarstva znala, poglavito HANFA i HNB, 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića je koristio Agrokor i s time ugrozio financijsku stabilnost RH. Mene je dopalo da ja dižem kaznenu prijavu, evo godina i dva mjeseca. Znači nama treba povjerenstvo, ali nama triba proširit zatvore što su učinili od ove države. Svi agresori koji su došli u RH nisu u povijesti napravili ovoliko zlo i štetu, svi zajedno. I činjenica je da ovdje treba hitno reagirati i činjenica je da treba stvarno vrijeme je proširiti zatvore, za sve kriminalce koje su ove štete napravili. Kolega Bulj, to što ste vi prije godinu i pol podigli kaznenu prijavu protiv guvernera HNB-a protiv vodstva HANFA-e, to ništa ne znači, vi ste odgovorni za Agrokor, a premijer vam to danima ponavlja na televiziji, to su prihvatile taj Macanov spin i ovdje određene kolege iz oporbe. Znači vi ste odgovorni za Agrokor, to što je Božo Petrov podigao kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića, a oni su godinama ljubili bika u rogove i pisali o lijepim jabukama, a koga briga, Božo Petrov je odgovaran za Agrokor, MOST je odgovoran, vi ste odgovorni. Mi koji smo na sve upozoravali, koji smo razotkrili ovu aferu, mi smo odgovorni za Agrokor. Ne trebam vam to spominjati tu kad to vam ništa ne znači što ste vi prije godinu pol dok su ostali šutjeli, pognuli kaznenu prijavu protiv guvernera HNB-a i vodstva HANFA-e.

Hvala lijepa predsjedavajući. Uvažene kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo ponovno u kasne sate o jednom važnom Zakonu o istražnom povjerenstvu za Agrokor. Da riješimo onu osnovnu dilemu, znači Živi zid održava ove izmjene i mi podržavam nastavak rada istražnog povjerenstva za Agrokor kao uostalom i sva ostala istražna povjerenstva saborska jer mislim da posla ima puno a do sada je saborskih povjerenstava koliko mi je poznato, u 20 godina bilo samo 11, znači daleko premalo. Hvala bogu ovo je jedno povjerenstvo koje je vodio predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić, završilo je svoj posao, dobro ga je završilo, kvalitetno. Imamo analizu, komparaciju i sintezu i smatram da je to u biti na neki način poticaj da i ovo povjerenstvo odradi svoj posao.

I sad znam gospoda iz HDZ-a reći će vaša retorika je populistička, vi napadate nas pretjerano kao što kaže gospodin Bačić ali evo gospodine Bačić, pitajte bilokojega pravnika, pustite Bunjca i Pernara i Sinčića, pitajte, imali ste gospodina Miladina, imali ste gospođu Jasnicu Garašić, pitajte recimo Daliju Orešković koju ste svake godine jednoglasno prihvatili izvješća da bi je u jeku krize u Agrokoru otjerali i to na jedan vrlo perfidan način, skrivajući svoju odluku praktički do zadnjega dana i birajući novi predsjednicu Povjerenstva za sukob interesa, praktički postavljajući jednu osobu da nikakvoga izbora nije bilo jer se nije imalo između čega birati. Pitajte, svi sigurno poznajete pravnike, ja sam ih pitao i svi oni su jednodušni, jednoglasni da ovdje počinjeno kazneno djelo i da je potrebno podignuti optužnicu. Ako ne vjerujete pravnicima, hrvatskim pravnicima, dajte otvorite svjetski tisak, otvorite austrijske portale, otvorite slovenske portale, otvorite ne znam, engleske portale pa pogledajte što oni pišu. Oni svi kažu da se dogodila korupcijska afera kakvu Hrvatska ne pamti, ne pamti. Veća je od Fimi Medie i svega ono što smo prije imali i to je doista vrlo zabrinjavajuće. HDZ je nažalost maligno tkivo na tijelu mlade hrvatske države, stranka koja funkcionira po principu privilegija, po principu pogodovanja, po principu stranačke pripadnosti, stranka koja misli da je HDZ jednako Hrvatska i da jedino oni koji su s njima povezani mogu u toj državi ostvarivati nekakva prava, mogu biti ravnopravni građani a s vi ostali mogu biti jedino ispod, mogu biti maltretirani i što je najbitnije od svega, izrugani i otjerani iz ove zemlje. Međutim ono što ja ne mogu razumjeti, makar djelom mogu su ti tzv. koalicijski partneri koji podražavaju ovu Vladu i dalje i sad kaže, reći će gospodin Čuraj, ja štitim radna mjesta, meni je u interesu nagodba, ne znam kakvi će sve razloge izmisliti, vjerovatno će pitati svoj PR koji vrlo skupo plaćaju, mi ga nemamo u Živom zidu, ali dobro to sad nije tema. Međutim javnost je uvjerena da vi ustvari jedino radno mjesto koje čuvate je vaše vlastito. Vi svoja radna mjesta čuvate, svoje saborske fotelje, to je ono što vi čuvate jer vi vrlo dobro znate kad bi se raspisali parlamentarni izbori da vi više nikad ovdje ne biste sjedili. Ni vi ni tzv. neovisni zastupnici koji su iz SDP-a pobjegli ili upravo sada bježe na stranu vladajuće većine i koji su ustvari prevarili birače. Vi ušli 11.9. sa potpuno drugom pričom, čak ste potpisivali da nikada nećete koalirati sa HDZ-om i sada to činite. A gospoda iz manjina, oni isto tako nemaju izbora. ja ih razumijem. Oni sad kad bi se usudili srušiti Vladu, već bi im HDZ 250000 potpisa stavio na referendumsku inicijativu. Jer to je metoda malo mrkve, pa u HEP-u Plinacro, JANAF, ne znam gdje sve ima HNS-ovaca, malo batine, za manjine i oni moraju jednostavno slušati. To je tako. Ali, to u biti nije, smisao bavljenja politikom, to nije smisao dolaska u Sabor i tu se toliko priča o toj nekoj savjesti, o toj nekoj volji birača, pa dajte shvatiti da preko 80% hrvatskih građana smatra da je Agrokoru napravljen nezakonito i to velikih razmjera. I da ova Vlada nema više legitimitet govoriti građanima da će sve biti u redu, kakvo hibridno fabriciranje, pa o čemu vi fantazirate, kakvi hibridi vas napadaju. Šala i zabava. To govori čovjek koji vodi državu. Ja ne znam, evo tu je gospodin Pupovac, gospodin Radin, idemo HDSBB, zar oni svi misle da je to doista šala mala. Pogledajte kakvi su poslovi odrađeni u brodogradnji. Još za vrijeme Milanovićeve vlade, Ivan Vrdoljak, koji je bio ministar gospodarstva, kako ste privatizirali Brodosplit, milijardu i pol kuna državnih subvencija bacili ste u vjetar. Ministrica Dalić, ona je bila ministrica gospodarstva, uz jedan intermeco gospodina Panenića.

Jel to slučajno?

Da, da, inače su prijave predane DORH-u, već odavno, za privatizaciju brodogradilišta i to će kad-tad isplivati na vidjelo gospodine Čuraj, nemojte se brinuti. Radije si raspišite odmah sada izbore, dok još imate tih nekih jadnih 20%, jer uskoro niti to nećete imati. Vi vrlo dobro znate kome će otići postoci, ići će nama. Radije raspišite dok imamo 15%, nego kad ćemo imati 35. To vama ovako za savjet, da ne bi ispalo, da vam nisam pomogao na neki način, bio dobronamjeran. A ovo isto tako ja moram pitati svoje kolege iz Mosta, istine radi, isto je dobronamjerno. Znači vi ste imali Ministarstvo pravosuđa, imali ste na mailu državnu tajnicu iz vaše stranke, mediji tvrde, da ste vi tražili neovisne stručnjake, jer meni to izgleda logično jer se Most uvijek zalagao za neovisnost, čak ste predlagali i neovisnog premjera, pa ste ga na kraju i dobili, navodnog gospodina Tima Oreškovića.

I ako je 12.4. objavljeno imena 8 savjetnika konzultanata, prvih 8 savjetnika, vi ste morali čistom logikom vidjeti, da jedan te isti čovjek piše zakon i da jedan te isti čovjek sada provodi zakon.

A vi ste mogli vidjeti da su jedni te isti ljudi i zakonodavna i izvršna vlast. I ako ste to vidjeli, vi ste morali 12.4. alarmirati cjelokupnu hrvatsku javnost i reći ovo nije dobro. Do dana današnjega ste čekali i tu mi sada se možemo samo pitati zašto ste vi čekali? Mi normalno u Živom zidu, kada je bilo ono 14.10.2016. sjednica, kada je ovdje došla gospođa Dalić, mi smo onda već rekli, nemojte ni slučajno nju staviti. Hvala Bogu, postoje fonogrami, postoje audio zapisi, nemojte nju staviti. Vi ste dignuli ruku za nju. Ok, dignuli ste ruku za nju. Kada je dolazio lex Agrokor, mi smo govorili taj zakon je štetan, taj zakon je obiteljski posao, taj zakon će skupo koštati državu, dignuli ste ruku za taj zakon. Ne znam, jedino gospodin Bulj ako nije dignuo, mislim da on nije dignuo. I onda kada ste ušli, kada ste bili izbačeni iz Vlade iz strane HDZ-a, zašto onda niste jednostavno, ako ste imali te informacije, dali ih na uvid javnosti. To je ono što vas ja moram pitati i ponavljam još jednom, mislim da na taj način, u biti vam pomažemo da vodite dijalog sa javnošću da se ova stvar raščisti. Jer ova stvar se mora raščistiti. I nas, znate često u Živom zidu pitaju s kim ćete vi koalirati. A s kim da koaliramo? Kada su svi u ovo umočeni, SDP Milanovićeva Vlada, privatizirala je Brodosplit. Oni su također bili sa gospodinom Todorićem u dilovima svim mogućih vrsta.

To se zove gospodine Šukur, ne budnost, za ne blunost se nekad išlo na goli otok, a danas ne platite niti 5 kn kazne za ne bludnost. Za nečinjenje, za promatranje znate ali, velite, šta ja tu mogu, ako otkažem poslušnost, postati ću anonimac, to nije dobro, jer ipak sam se sad već naviknuo na neke privilegijice, naviknuo sam se na kamere, naviknuo sam se na lijepu plaću, pa neću valjda opet ići raditi posao za koji sam se školovao. Taj način razmišljanja ste vi doveli u Hrvatski sabor. Ovo je prilika, da svatko sam sebi pogleda u lice, ovo je prilika za novi početak, prava prilika. Ovo je prilika za tog novog Državnog odvjetnika, koji je isto postavljan vjerojatno po političkoj pogodnosti ali ipak i struke, da, poduzme ono što mora poduzeti, kao što je napisala potpredsjednica Dalić, potezi koji se moraju povući, moraju se povući. Tako bi ja preporučio isto državnom odvjetniku, baš to što je rekla sama Martina Dalić, što se mora, onda se mora, a zna se. I to je mogućnost da Hrvatska država odradi. Da pokaže, da u ovoj državi nema nedodirljivih i da pokaže da se moraju uvesti novi kriteriji u politici, da se moraju uvesti novi kriteriji u gospodarstvu, novi kriteriji u društvu i što je najvažnije od svega, da se konačno vrati povjerenje iz spona između hrvatskih građana, njihovih interesa i interesa elita koje ih zastupaju. Sada u ime predlagatelja, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Kolegice i kolege, evo ja ću kolegi Bunjcu na njegov dobronamjerni upit, dobronamjerno odgovoriti. Dakle, mislim da smo sve kroz ovu raspravu, ovdje koju smo imali, replike već rekli. Upravo je Most, kolega Bunjac, propisao političku i kaznenu odgovornost Ivice Todorića, kaznenom prijavom. Upravo je Most rekao ne na sastanku Vladi bacanja državnog novca u Agrokor, dok je ministar Zdravko Marić na tom sastanku govorio o mogućnosti da HBOR da još jedan kredit jer nema toliku izloženost prema Agrokoru. A uostalom, kolega Bunjac, zbog sukoba interesa Zdravka Marića su naši ministri, a i mi ovdje u sabornici, glasali za opoziv Zdravka Marića. Podaci, neki podaci koje iznosite isu u potpunosti točni o savjetnicima i konzultantima. Kao što sam rekao, oni, znači njihova imena i činjenice da su oni angažirani, to je prvi Indeks objavio u studenom, ne u travnju mjesecu, jer su oni u travnju 26. tek angažirani, a 27. mi formalno više nismo dio te Vlade. A već sam kao što sam ovdje rekao i to može kolega Božinović, ako je spreman otići, ja sam se spreman testirati, bilo gdje, već sam u petak, prije te vlade u četvrtak rekao i otvorio sve karte i rekao da će Most glasati ministra Zdravka Marića i tada je svaka komunikacija između Mosta i HDZ-a prestala. Mi se nemamo čega bojati, mi se istine ne bojimo, uostalom, mi predlažemo saborsko Istražno povjerenstvo. Ako je vama to političko oportuno napadati Most, ja to mogu razumjeti i ja s tim nemam nikakvih problema, ali ono što tražim i zašto ćemo se mi boriti je istina, a Most je politička opcija, ponovno ponavljam, koja je otvorila pitanje Agrokora. I kažete, vi niste glasali za lex Agrokor, vi niste, niste jer ste bili opozicija. Ali, da ste bili tada na vlasti a da imate informacije, da će doći do gospodarskog kolapsa, onda je pitanje kako biste, ako ste odgovaran čovjek, ja vjerujem da jeste i odgovoran i ozbiljan, pitanje je kako biste u tom trenutku razmišljali. Ali, ono na čemu smo cijelo vrijeme inzistirali, to je transparentnost u procesu, to su 3 povjerenika, neću nikada zaboraviti sastanak u Vladi, prije izglasavanja, gdje sam govorio potpredsjednici Vlade, kako su potrebna 3 povjerenika u Agrokoru, što bi bio izvrstan antikorupcijski instrument, ali nije bilo sluha. Govorilo se o tome da mi kompliciramo, da mi uvijek nešto kompliciramo, da je situacija teška, da će se dogoditi kolaps gospodarski kolaps, da će, ne znam, 1000 ljudi završiti na ulici, treba gledati situaciju u tom trenutku, ne iz ove perspektive. Ali, ono što je sigurno, da smo mi otvorili Agrokor i to nam nitko ne može oteti, bez obzira na ove priče, otvorili smo tu temu, otvorili pitanje kaznene odgovornosti Ivice Todorića, Miro Bulj, prije godinu i pol dana, kolega Bunjac, podiže kaznenu prijavu protiv guvernera Vujčića, protiv vodstva HANFA-e, zbog ovih mjenica bez pokrića. Ja mislim da to ne bi radili ljudi koji su za bilo što odgovorni i koji ne žele istinu. Uostalom, pa na filmu, na promociji filma Gazda, nije bilo nikoga ovdje u sabornici, nikoga nisam vidio. A Božo Petrov se tada pojavio, Ivan Kovačić i ja, znači, a bili su još uvijek na funkcijama, bitnim funkcijama, znači potpredsjednika Vlade. Pojavljujem se, odnosno, to su već bili pregovori za formiranje ove druge vlade, nikoga nije bilo. Nisam nikoga vidio na promociji filma Gazda. Dok je Ivica Todorić, nije se Agrokor tada, nitko nije znao, da se Agrokor raspada. Nije bilo govora o tome. Možda je znao Zdravko Marić, ali on tvrdi da ništa nije znao. Nikoga nije bilo i zanimljivo je da su sada, oni koji su sve otvorili, po premjeru Plenkoviću, po Macanu, oni koji su odgovorni, a meni je žao, evo, što ste vi u tom političkom oportunizmu, nasjeli na takav spin. I mi smo spremni pred povjerenstvom odgovoriti na sva pitanja. Hvala. Imamo 4 replike, prvi je na redu poštovani kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče.

Od pojave MOST-a ništa nije isto, po prvi pt je pala Vlada jedna. 12 zastupnika se nije htjelo preslagivati. Zbog toga je i kolega Bunjac ovdje u Saboru, meni je drago, dapače, da bude još više ljudi koji će upozoravati elite na ono što su radili. Činjenica je da Agrokor kao koncern, politički koncern, on nije bio samo gospodarski, to je bio sustav, on je sastavljao Vlade ali ipak skupina ljudi kako ste rekli se usprotivila, rekla je ne više. Ne više novcima, milijardama kuna koje ste trpali Todoriću da je pokrivao dugove a s tim sredstvima je sufinancirao stranke u izborima pa i regionalne stranke. Kolega Bulj, situacija je sasvim jasna, razvodna, onaj tko želi slušati činjenice, argumente, taj će vidjeti tko je praktički promijenio hrvatsku političku scenu. Vidimo sada kako zastupnici prelaze iz jedne stranke, podržavaju vladajuću većinu. Pa sjetite se 12 hrabrih i nepotkupljivih MOST-ovih zastupnika koji su odbili svako preslagivanje i otišli i potpisali za raspuštanje Sabora i otišli na izbore. Pa ne tražimo nikakve zasluge za to ali barem da nam ne upućivaju ovakva pitanja, nekakve naše odgovornosti za stvari koje smo mi otvorili. Koje smo mi otvorili.

Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grmoja, ja nisam ovdje u sukobu s vama niti s MOST-om niti je to kolega Bunjac, nego tražimo od vas da pojasnite neke nelogičnosti koje su se pojavile u medijima. Pa tako znamo da je vaša tajnica bila na mailu i znam da ste vi tražili stručnjake. Ok, ako ste tražili stručnjake i ako ste glasali za zakon, logično je pomisliti da ste pitali tko su ti ljudi, što oni rade, koje su njihove kompetencije i kako napreduje zakon. Dakle, logika kaže znali ste barem dio Borg skupine. Druga stvar, 12.4. imam ovdje jedan od nekoliko članaka, 8 imena Ramljakovih savjetnika je navedeno. Bricelj, Delić, Martić, Bošnjak, Cvitan, Šavorić, Laca, dakle barem 3 do 4 ovih imena, 12.4. istih onih koji su pisali zakon. Prema tome ovo znate iz javnosti, a ovo ste trebali znati iz Vlade pa vas pitam zašto niste tada o tome govorili, jeli to pogreška u razmišljanju ili je to nešto drugo? Izvolite.

Znači taj datum ne može biti nikako, ali kolega Sinčiću, ja mislim da vi dobro ste slušali što smo mi ovih dana govorili, da je bio kreiran za financijsku analizu prije sastanka sa Ivicom Todorićem a da to nije bio tim za pisanje zakona. Kako je tom timu pridodan odvjetnik Šavorić koji je zapravo stvari pisac zakona i kojeg nema u nikakvoj korespondenciji sa državnom tajnicom i Ministarstvom pravosuđa koju vi spominjete, državna tajnica i ministarstvo su dobili gotov zakon i 3 danas za novotehnički ga uskladiti, znači stvari su sasvim jasne. Zastupniče Grmoja, vi ovo sad doživljavate kao neku svoju osobnu tragediju, znači jednostavno ako ste slušali moju raspravu vidjeli ste da sam komentirao na neki način sve ljude koji su u to uključeni pa uključujući naravno i parlamentarne stranke. Mi smo već na samom početku izlaganja, ja sam rekao da u biti podržavam ovu vašu inicijativu, da naš klub podržava, da ćemo vas podržati na svaki način ali jednostavno smo htjeli da se raščiste neke stvari iz prošlosti i jednostavno nama je teško povjerovat s obzirom da ste vi imali Ministarstvo pravosuđa i ministra pravosuđa da možda niste bili dovoljno informirani o svemu.

Slučajno kolega Bunjac, nema nikakve tragedije, pa uostalom mi tražimo saborsko istražno povjerenstvo, da ima bilokakve tragedije onda ga ne bi tražili, tako da u tom smislu ovdje je naša pozicija sasvim jasna. To je isto da ja vama sad kažem da Živi zid podržava ovu Vladu zato što ljudi koji su izbrani s vaše liste, znači poput kolege Mišića ili kolege Škibole s vremena na vrijeme podržavaju Vladu, a mi svi znamo da to nije tako jer je ne podržavate vi i vodstvo Živog zida, ili da imate državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa Juru Martinovića koji je izabran s vaše liste. Mi ovdje nemamo bilokakav odgovornosti isto kao što vi nemate odgovornosti zato što je Juro Martinović državni tajnik ili što Ivica Mišić podržava ovu Vladu. Klub zastupnika HNS-a, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče.

Pa prvo ću se osvrnuti samo na konkretan prijedlog nastavka povjerenstva. Ja mislim da kolega Grmoja kad je uvodno izlaganje imao, nije bezveze spomenuo naziv samoga povjerenstva, naime među ostalim u onom dugačkom nazivu kaže da će se baviti povjerenstvo i Agrokorovih poslovnih aktivnosti, okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade RH prema Agrokoru, odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao. Pa onda imamo tu ranije, već je netko spomenio, u samom postojećem istražnom povjerenstvu kad se gleda čime se ono bavi, dakle bavi se i samim nastankom lex Agrokora, dakle nešto što sad vidimo u medijima da se rade neki izvidi. Ono što smo tada govorili, kad gledamo Zakon o istražnim povjerenstvima u članku 4. koji kaže da se ne može donijeti za pitanja u kojemu je pokrenut postupak, znači ne mogu ga se ni osnovat, ukoliko je pokrenut postupak o nekom pitanju, onda za čije istraživanje osnovano, ono će se prestati s radom, kao što i imamo situaciju. Znači mi smo tada govorili, i ja, znači prije svega apsolutno nemamo nikakvih problema da se ništa istraži, mislim da najmanje od svih, kako vidim. Tako da, tko god hoće, što god hoće. Ali imam problem sa glavnim ciljem, koliko god kolega Bunjac se trudio to trivalizirati, da, cilj zakona je spas radnih mjesta, to je, nije to mantra, to je ono što je ključno, to je ono što bi svakom trebala biti mantra na toj razini, ne političke doskočice, smicalice, rejtinzi, populizmi i takve stvari kojima se tu koristi, nego stvarno ono što predstavlja taj zakon i što nam je on omogućio, svako uplitanje u bilo kakva pravosudna, pravosudne radnje jednog drugog tijela znači i miješanje zakonodavne u sudsku vlast jer mi ne znamo, i to smo onda govorili, di će ta istraga ići, znači ona je tajna, može biti o financijskim izvještajima, može biti o različitim kreditima, zašto ne? Možda se istražuje kredit iz 2016. iako je baš lijepo napisano u toj odluci, ne krediti HABOR-a koji su bili, nego krediti HABOR-a koji je bio u prosincu 2016. tako je, u samoj odluci o istraživanju istražnog povjerenstva, da se možda ne bi istraživalo ono što je bilo prije nekih drugih kredita, pretpostavljam, možda se i to istražuje, ne znam, moguće je, možda i nije. Što se tiče samog donošenja, to vidimo da su neki izvidi, imamo i tu je spomenuo netko izjavu ministra policije, imamo neke natpise u medijima da se USKOK uključio, izjave predsjednika Odbora za gospodarstvo da su neki već dokumenti izuzeti sa Odbora za gospodarstvo na kojem smo imali tu raspravu, znači aktualne stvari. I sada povrh svega toga mi ponovo da pokrenemo nešto i da direktno ulijećemo, nogometnim žargonom, mislim da ne znam di bi to došlo, jer znate šta bi se dogodilo potencijalno? Vi imate možda neke svjedoke u postupku koji će se nagodit sa USKOK-om recimo, ili se to može znat, ne može znat, ili razgovaraju, ne razgovaraju i onda mi recimo takve ljude zovemo na povjerenstvo. Što će sada? Ne odazvat se, krše zakon, doć tamo direktno ugroziti istragu, pa to mislim da nikom nije u cilju. Ali mi ne možemo to znat. Zato je ta odluka kad je pisano i napravljena, da se jednostavno i prestane s radom i da se ne može osnivati povjerenstvo kad se takve stvari događaju, da li ćemo mi sad raspravljati, pa tko će reći e sad ovaj može doć, ne može, sad ću ga ovo pitat, neću ga pitat, da bi svaki bi tamo svjedok trebao imat odvjetnika koji će ga onda savjetovat šta smije, šta ne smije reć, to bi se pretvorilo zbilja u jednu lakrdiju. Ja kažem još jednom, apsolutno nema problema ni za HNS, ni za mene osobno da bilo tko dođe, da se bilo šta kaže, da se bilo šta raspravlja, ali ugroziti ovaj postupak, ugroziti sva ta radna mjesta i ono što smo onda govorili i mislim da pustimo da mjerodavna tijela svoje odrade, prilike za povjerenstvo će biti. Ako smo sada razgovarali o stvarima prije 20 godina, pa i za koju godinu možemo razgovarati o današnjim vremenima i vremenima prije toga.

Što se tiče samog okvira o kojem mi sada govorimo, kolega Bunjac je, mislim svašta pričao i generalno gledano svi drugi su krivi za sve i što su upropastili Hrvatsku, mi kad dođemo mi ćemo ju upropastit za 3 mjeseca, to je ja mislim uglavnom njihova poruka sa njihovim prijedlozima programa, ili možda, možda bi izdržali 5 mjeseci ako bi proveli i pola onoga što govore da bi napravili. Mislim da to apsolutno svakom normalno je jasno da ne možete niti tiskati novce, niti zabraniti kredite, odnosno bar ne dok ih svi ne uzmu koji trebaju, niti izlaziti samo tako iz EU i troškovi, itd., itd. Mislim to nema smisla i jedino što vas nisam kolega Bunjac uvijek pitao, jesu li meni rekli, a ne znam jel to istina, da ste vi bili i član HNS-a kad toliko se HNS-a dokačite, pa ako jeste hvala vam što ste izašli. Što se tiče MOST-a, meni isto nije jasna jedna stvar koju je kolega Bunjac ovdje apostrofirao, a to je da evo sad kolega Grmoja je rekao da je on najavio Plenkoviću da će izać iz Vlade, odnosno se kasnije reformulirao pa je rekao da će glasati protiv, ja vjerujem da ste imali intenciju svu glasati protiv i ostati u Vladi, bez obzira na ishod toga ili zamijenit samo tog ministra, odnosno konkretno ministra Marića. Međutim, nije mi jasno kada sada vidimo da su unutar vašeg ministarstva ljudi imali mailove i vidjeli tko je sve, 3 dana prije istina, vi ste sudjelovali, a pretpostavljam, vi ste predložili, ali vidjeli ste tada tko tu sudjeluje u tome tko je davao mišljenja i dapače, što više ljudi je trebalo biti uključeno. Ja mislim da to nije uopće sporno. Sporno je ono što je nakon toga bilo, to je sporno to je premijer znao 3 dana prije ili 3 tjedna prije, ja ne vidim da je tu sporno. MOST je predlagao savjetnike, što više ljudi uključeno da se napravi nešto u kratkom vremenu, apsolutno da. No, kasnije se onda počelo postavljati pitanje, vidite da gospodin Ramljak tada tražio očitovanja od Ministarstva pravosuđa, vašeg ministra i državne tajnice i onda odjedanput taj isti čovjek koji traži očitovanja, se pojavi kao prijedlog povjerenika. Čovjek koji je nešto radio oko Zakona, sada najedanput je povjerenik i vi ga izglasate. U redu. Kasnije kolega Maras jadan se upro ovdje koliko može iz svih petnih žila, maltene na prstima stoji cijelo vrijeme i govori, tko je pisao zakon, tko je pisao zakon. Figurativno govorim koliko je htio saznati, ništa zločesto. I vi ne sjetite se, ja vjerujem da vi niste znali, vaš predsjednik je vjerojatno znao, ne vjerojatno, sam je rekao da je znao, vi kao član povjerenstva ne reagirate. Jer ja pretpostavljam zbilja da niste znali, ali mogao vam je bar vaš predsjednik reći ili netko iz Ministarstva pravosuđa. Znate da, vidite mi, možda su pisali oni koji su poslali neko mišljenje i savjet nama tri dana prije nego što smo ga izglasali.

Ali imam problem da se dovede u pitanje jedno radno mjesto, jedan dobavljač i proizvodnja i svi oni kooperanti. Imate Belje, imate Vupik, PIK Vinkovce, imate kooperante u stočarskoj proizvodnji, u ratarskoj proizvodnji, ljudi koji ovise o tim tvrtkama. Netko je rekao, mislim neki dan u otvorenom, kolega Maras je rekao da bi, da je bilo po Stečajnom zakonu, sve bi to bilo isto. Nije očigledno dobro se izrazio, ne bi ništa bilo isto jer ne bi po Stečajnom zakonu se ni približno se ništa moglo dogoditi. Zašto?

Pa nitko. Ne bi bilo sredstava da se pokrene proizvodnja, da se napune police. Svi ljudi su automatski stečajem na burzi, mislim sad mogu biti zbilja zločest, a ne volim se spuštati na tu istu razinu, vjerojatno bi onda, nažalost bilo više onih koji bi morali biti istjerani iz svojih domova i nemati mogućnost ni vraćati kredite i ovršeni pa bi tu možda neka opcija našla svoju priliku da se malo još pokaže kako ih zaštiti, pa da je to možda nekom cilj, to ne želim ni pomisliti. Dakle, to je ono što je bilo. Jesmo, bili smo protiv, apsolutno glasno i jasno, ne protiv da se nešto učini, nego načina i protiv toga da smo mogli ići drugačijim putem, ali u istom smjeru. Davali smo amandmane, nisu prihvaćeni, imamo ono što imamo. Kao prvo, ja nisam došao s ulice ovdje, meni ovdje primanja nisu porasla tri puta, nego su se čak i smanjila. Dakle, nije ovo, ovo možda je san snova za one koji ne žele ništa raditi, nešto malo reći bez brige i bez pameti i dobivat velike novce. I zato ljudi ne vole, zato ljudi i nam daju tako loše ocjene. Ali uzet odgovorno, pripremiti se za svaku raspravu i odgovorno zastupati i ... [[Govornik se ne razumije.]] bolje, to je naravno ima dosta ljudi koji su ovdje takvi, to je hvale vrijedan i zaslužen častan posao, kao i svaki drugi koji se tako obavlja. A nama bi bilo lakše da smo rekli doviđenja, ajde idemo na nove izbore. Šta, neću imati 9, dobili bi 5, 6 zastupnika, nešto u koaliciji opet i di bi bili, šta bi napravili? Zašto? I ajmo reći, spasili smo obraz, a pri tome uništili državu. To je dilema koja je bila pred nama. Netko je bio spreman tada na takvu stvar pustiti da se dogodi, mi nismo. Dali smo priliku Agrokoru, dali smo priliku ... [[Govornik se ne razumije.]] , dali smo priliku reformi obrazovanja, koja što god netko pokušavao reći, očigledno iz nekih i političkih pobuda i svakakvih gluposti sam se naslušao, apsolutno je napravljeno u 10 mjeseci više nego u zadnjih 10 godina. Činjenično, stvarno imate po Odborima i sada novi Zakon o obrazovanju, srednjoškolskom i osnovnom i apsolutno se radi na dobrobit naše djece. I neka to napravimo, vrijedilo je svaku batinu koju smo dobili, svaku lošu zlonamjernu riječ, svaki zavist koji je iskazan, vrijedilo je sve jer je to i moje dijete i vaša djeca i naša djeca u Zato zaključno, da se vratimo na temu. Povjerenstvo smatramo da će imati svoje vrijeme i ja mislim da bi trebalo istraživati neke stvari, ali kad se za to i zakonske pretpostavke ispune i kada to bude ono najbolje, što bi se reklo, za naše građane i svrsishodnije, a idemo mi omogućiti da se završi ova priča oko Agrokora i da svi rade i dalje i dobivaju još i veće plaće, a ne da podmećemo i bacamo klipove na svakom mogućem koraku kao da ne želimo zapravo da se to dogodi. Sada je na redu ponovo predlagatelj. Izvolite. Hvala lijepo. Zahvaljujem se i kolegi Čuraju što u biti, na neki način stavlja ulogu NHS-a kao nešto što je manje bitno u tom procesu bilo, ali ja bi krenuo malo u povijest unazad. Znači, ulaskom potpredsjednice Vlade, ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta tada, prva pozornost koja je MOST imao, znači nešto što je pokrenulo zapravo našu pozornost prema njoj je bilo tema oko HEP-a. U tome trenutku ministrica se aktivno zalaže za ... [[Govornik se ne razumije.]] HEP-a, kojeg je radila ekipa u vrijeme ministra Vrdoljaka koja je isto tako uz suradnike koji su prikriveni … nekih brojnih savjetnika vrlo teško identificirati. Jasno je da postoji u Hrvatskoj grupa savjetnika konzultanata koji se okupljaju i kojima je ključni interes prodaja 25% HEP-a i na tome ostvariti dobit pružanja svojih usluga. To je bio prvi dio. Otprilike tamo u veljači dolazi do naznake značajne krize, iako je već od početka godine bilo, od veljače dolazi naznaka krize u Agrokoru, Božo Petrov izlazi s time upozorava premijera i tada su linkovi između HDZ-a i HNS-a pojačavaju. Znači mi imamo jedan paralelan proces u kome se događa da s jedne strane kriza jača, eskalira s druge strane isto tako nepovjerenje HDZ-a prema Most-u radi toga što inzistiramo na rješavanju toga pitanja raste i polako se razvija nova situacija gdje dolazi do novoga povezivanja između HNS-a i HDZ-a i nalazimo se u jednoj situaciji gdje Most može izabrati da li leti odmah iz Vlade ili možemo probati utjecati da se nađe što kvalitetnije i bolje rješenje da Agrokor koji je stvarno veliki i gospodarski problem u Hrvatskoj veliki poslodavac nađe rješenje. To rješenje izašlo je kao prijedlog zakona koji je kao takav i Ministarstvo pravosuđa koje je tada državna tajnica primila na znanje kao prijedlog tri dana ranije kada smo bili ne samo u Ministarstvu pravosuđa nego i ostala ministarstva koja trebaju dati svoje očitovanje, uključeno je da se nomotehnčki proba taj uradak koji je tada iz tzv. Ministarstva gospodarstva, ali zapravo vidimo sada iz ovih mailova izašao iz ureda ministrice dobio da se prilagodi aktualnom zakonodavstvu, da može izići pred Sabor da se usvoji da bi pod pritiskom ovrha koje su krenule, blokada prema Agrokoru stvorili se uvjeti da se može nastaviti sa radom prvenstveno u Agrokoru i da se može osigurati opstojnost radnih mjesta. Naravno da je to vrlo zahtjevno, zahtjevno je i politički, zahtjevno je isto tako i gospodarski. A ono gdje se nalazi Most, a to je da bilo kojom svojom aktivnosti naravno da HDZ kao vodeći u tome koji ima upravljanje i medijima, utječe na to da mi se karakteriziramo kao skupina političara koji želimo našteti ne usvajanje možda zaustavljanje … ne izglasavanjem nego zaustavljanjem samoga zakona da bi to ugrozilo radna mjesta i da snosimo apsolutno krivicu za nešto što se događalo prije. Tada vidimo da nakon toga procesa dolazi do konačne odluke HDZ-a Most mora izaći van iz Vlade. Znači niste se vi kao HNS dogodili tek tako, to su procesi koji su trajali, to su veze koje su s vama dobro slinkane. I na kraju tko stoji u cijelome tome, ja bih rekao suživotu koji nastaje kao stvarna opasnost, a to je ministrica potpredsjednica Vlade koja organizira grupu ljudi s kojima se dobro poznaje, koji svojim naporima ono što su izgubili na HEP-u pronašli su novu metu, a to je Agrokor.

Hvala poštovani predsjedniče. Spominjali ste ovu situaciju oko HEP-a tu je također ova ekipa imala plan prodaje HEP-a. Sjetimo se onog statusa koji je objavio kolega Bulj, rekao da nema nikakve prodaje HEP-a bez toga da se pita hrvatske građane, a upravo preko te prodaje HEP-a se trebala otkupiti INA. I to je bila ista ova ekipa Ramljak i Matić. S druge strane imali smo prijedlog državnog tajnika ČIkotića kojeg je on izradio koji uključuje praktički bez prodaje HEP-a da se otkupe dionice INA-e. I tu su počeli ti sukobi. Imate jednu političku opciju koja brani opći javni interes, a imate ove lešinare koji gledaju kako će se okoristiti i na HEP-u i na Agrokoru i na INA-i itd. Poštovani kolega Grmoja. Jasno je da osobe tipa Ramljaka, Matića i neki drugi njih možete danas maknuti i onda nastane neki Damljak ili neki drugi koji se pojave i mi jedno te isto. Uvijek se gleda tko je zapravo mozak operacije, tko je taj koji upravlja tim procesima i njega treba odstraniti i to se zapravo sada i dogodilo. Još uvijek smo nezadovoljni jel u Agrokoru su nastavljeni procesi gdje usluge koje se pružaju pod istim tim ugovorima i nadam se da će i vjerovnici vrlo brzo pronaći rješenje da se i taj dio otkloni. Nadam se da je to zadnji put da je ova organizirana skupina utječe na bilo koje poduzeće u

Nešto HNS, pa onda Martina Dalić, pa nešto radite vi, a onda nešto HNS prije, pa poslije, ako sam ja dobro shvatio, mi smo, bili u nekoj uroti u kojoj smo zapravo mi pisali zakon.

Pa evo, ja mogu kolegi Čuraju to vrlo jasno pojasniti, znači vas se nije pitalo tamo, pitalo se vašeg šefa stranke, gospodina Vrdoljaka. Prema tome, da sada raspravljate o tome nemate informaciju, niste sudjelovali u tome, sjedite sada ovdje, možete raspravljati u novom vremenu. U onome vremenu kada se to događalo, a raspravljali smo i onoj prijavi za vrijeme mandata, nažalost, niste sudjelovali ni u tim razgovorima, pa onda, bespredmetno je da se razgovara o tome. Trebate braniti svoj rad sada dok ste u vladajućoj koaliciji i to je ono, a onu prošlost, nažalost, niste spriječili kada je trebalo. Kolega Panenić, složio bi se s vama da je HNS utran u tor preko kolege Bačića, kuma Šeksa, on je svjestan da iz tora ne mogu, jer jednostavno nemaju postotak, a to je, pogodili ste da je davno prije odrađeno, vidio sam ja i Šeksa Vujnovca, iz PPD-a u dole u neću sad reklamirati restoran, vidio sam i gospodina njihovog predsjednika stranke Vrdoljaka, prije sa gospodinom Jurčevićem, i tako, vidio sam ja iz PPD-a tih … [[Govornik se ne razumije.]] znači to je puno prije napravljeno, naravno, isključivo zbog HEP-a. I naravno da je HEP vrlo laka meta i sve što se je događalo loše oko HEP-a moglo bi biti subvencionirana električna energija iz obnovljivih izvora i to je taj proces koji je išao, to je davno prije dogovoreno. Veći dio HDZ-a u predsjedništvu je bio za, poglavito gospodina Bačića kum, on je vodio operaciju, on je tu bio za HNS, naravno.

Znači, kada je aktualnom premjeru Plenkoviću rekao, padamo Marića, ti si sljedeća meta. Sada imamo situaciju, dobro da se dogodilo još možda i nešto značajnije, a to je da padom Martine Dalić se pokazalo da je to bila ugroza i za samoga premjera. Prema tome, sada je žrtvovan pijun, vidjeti ćemo šta će biti sa kraljem. Idemo dalje, iduća rasprava u ime kluba, poštovani kolega Branko Bačić, Klub HDZ-a. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Tema koja već 16 mj. jest svakodnevno gotovo u ovom Saboru i večeras odnosno, danas kada 7, skoro 8 sati raspravljamo o Agrokoru, očito je dosadila ovoj lijevoj strani sabornice, jer ne vidim niti jednog jedinog zastupnika iz SDP-a. Ne vidim niti jednog jedinog zastupnika iz HSS-a i osim Mosta, evo čast oporbe, brani gospođa Anka Mrak Taritaš i gospodin Giovanni Sponza, ispričavam se i čeka riječ. Pripremio sam nešto drugo, ali me kolega Panenić, moram reći, promijenio mi je tijek onog govora koji sam planirao. Naime, ja bi podsjetio da se cijeli ovaj problem, koji se dogodio s Agrokorom, kada je prijetio njegov stečaj, odnosno, kolaps, događao u vrijeme, kada su HDZ i Most bili u koaliciji. Od prvoga dana, pa sve do donošenja zakona u Saboru, Mosta je aktivno sudjelovao u pisanju ovoga zakona. Ne samo da je aktivno sudjelovao nego je u grupu, koji su pomagali Vladi, odnosno, potpredsjednici Dalić, sam predložio nekolicinu članova radne skupine i sve što se događalo sa tom radnom skupinom, Most je bio u detalje upoznat, puno više nego ja recimo. A da je to točno, to je potvrdio i gospodin Relković u svojem intervjuu, u kojem je rekao kako je Most bio brifiran o aktivnostima na donošenju samoga zakona. Prema tome, svaki trenutak u kojima ta radna skupina, pomagala sudjelovala u pisanju Zakona o izvanrednoj upravi, naši tadašnji koalicijski partneri iz Mosta su bili o svemu upoznati. Zajedno smo ovdje u sabornici izglasali Zakon o izvanrednoj upravi. I ja moram reći, da to nisam znao, to sada govorim kao predsjednik kluba, tko je konkretno bio u toj radnoj skupini. Ali, sam tvrdio ono što je točno, što se i danas potvrdilo da je točno, da su određeni pravni, ekonomski stručnjaci, konzultanti u tome su djelovali i pomagali Vladi, pomagali Ministarstvu gospodarstva, pomagali Ministarstvu pravosuđa u pisanju tog zakona. Nakon što je zakon donesen, nakon što je bivša uprava na čelu s Ivicom Todorićem potpisala aktivacijom samog zakona imenovan je povjerenik koji je kolegama iz MOST-a bio jako dobro poznat i malo mi čudno djeluje izjava kolege Grmoje da je tek negdje u veljači ove godine ili kada doznao kad su angažirani članovi skupine koja je pisala sam zakon.

Prema tome kada nas netko tvrdi da se to tek u veljači ili da se tek nakon što je dao ostavku gospodin Ramljak, doznalo tko je bio angažiran od te skupine koja je pisala zakon, ne govori istinu. Možete vrlo lako danas ić na google, postaviti pa ćete vidjeti, on ih je predstavio i rekao tko su ti ljudi i ti su ljudi njemu pomagali do angažmana AlixPartnersa i AlixPartnersa je angažiran 24.4. i još smo u koaliciji s MOST-om.

Zašto tada niste rekli to, ti ljudi, jer ste to vi znali, to možda nije znao netko drugi, ali ste vi znali tko je pomagao u pisanju zakona. Zašto tada u tih 15 dana između imenovanja povjerenika i dolaska AlixPartnersa niste izašli u javnost i rekli mi se tome protivimo, to je stanoviti sukob interesa, to se ne može dogoditi, to je MOST je šutio. I onda se događa nešto što je za nas u HDZ-u bilo neshvatljivo, a to je da na prijedlog SDP-a o pokretanju odgovornosti ministra financija Zdravka Marića naš koalicijski partner koji s nama u Vladi piše zakon, bez čijih ruku taj zakon ne bi bio donesen, bez čije potpore ne bi bio imenovan Ante Ramljak, a dapače to nisam znao, to je rekao Ante Ramljak na Odboru za gospodarstvo da ga je prvi osobno nazvao predsjednik Sabora u to vrijeme Božo Petrov. Prema tome vi ste dragi prijatelji i kolege iz MOST-a onog trenutka kada SDP pokreće inicijativu za rušenje Zdravka Marića vi se tome pridružujete. I taj i na Vladi dajete potporu i ne dajete potporu ministru, glasujete za njegovu smjenu nakon čega slijedi razrješenje MOST-ovih ministara. To je bila procedura nakon čega onda mi u HDZ-u pokrećemo pitanje, skupljamo dovoljan broj potpisa i tražimo smjenu s mjesta predsjednika Sabora gospodina Bože Petrova. Zašto ovo sve govorim? Ovo sve govorim iz razloga što se pokušava prebaciti odgovornost kako HDZ nešto skriva. Nama u HDZ-u i nama u Klubu zastupnika HDZ-a nikakvih razloga nema da bi skrivali bilo što što se događalo, ja osobno kao predsjednik kluba i Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice je ponosan na donošenje Zakona o izvanrednoj upravi jer je odgovornost ove strane, desne strane u sabornici za donošenje zakona, za njegovo usvajanje, za činjenicu da smo zaustavili urušavanje Agrokora, preko zaustavljanja urušavanja Agrokora hrvatskog gospodarskog, financijskog sustava, spasili smo 60 000 radnih mjesta i još 150 000 radnih mjesta izvan koncerna, odnosno dobavljača i društva koja posluju sa Agrokorom, omogućili turističku sezonu, to sam već sto puta govorio, omogućili rast BDP-a, omogući da hrvatski dobavljači se naplate, oni manji mikropoduzetnici 100%, veći 60%, do kraja 80%, uspjelo se u toj proceduri, u tom postupku zahvaljujući isključivo tom zakonu. Prema tome danas kad bilo tko, a pogotovo kažem naši kolege iz MOST-a tvrde da mi nešto sakrivamo, to nije istina, nemamo ništa sakriti, a da oni ne znaju, ništa se tu kriti ne može, a da vi ne znate i nemamo razloga ništa sakrivati. Ako je bilo sjene, ako je taj angažman kojega je bivši izvanredni povjerenik napravio sa svojim do jučerašnjim suradnicima o pisanju zakona i o tome smo se očitovali. I nakon toga je izvanredni povjerenik dao otkaz, odnosno povukao se, nakon toga je došao novi izvanredni povjerenik sa svojom zamjenicom i nastavilo se sa radom.

Dakle, zakon je omogućio da se sačuva radna mjesta, zakon je omogućio da se nastavi poslovanjem, zakon je omogućio da se brojni dobavljači koji su u pravilu hrvatski dobavljači gotovo u cijelosti namire. Kvalitetu tog zakona potvrdio je verifikacijom i Ustavni sud RH kad je rekao da je zakon u skladu sa Ustavom neovisno o tome što su tijekom njegova donošenja a sada se i to izvlače kao argumenti, pojedini pravnici koji su u tome sudjelovali, iskazivali svoju sumnju oko ustavnosti toga zakona. Ustavni sud je taj zakon potvrdio, ono što je također ne manje važno, njegovu valjanost potvrdilo je i britansko pravosuđe pri kojemu je pravosuđu također taj zakon verificiran a ovih dana kao što smo čuli, Zakon o izvanrednoj upravi postaje dio europske pravne stečevine kao jedan od insolvencijskih zakona. Prema tome, toliko o samome zakonu. Mi u Klubu zastupnika HDZ-a ne želimo pokrivati bilokoje radnje koje nisu u skladu sa zakonom. Ali ono što mi znamo, što je u domeni HDZ-a, što je u domeni kluba zastupnika i Vlade, to je u svakom slučaju da je napravljen posao koji je omogućio spas hrvatskog gospodarstva s jedne strane a s druge strane je omogućio da sama tvrtka, sama kompanija nastavi funkcionirati i da se do 10. srpnja potpiše nagodba.

Sada ponovno u ime predlagatelja, kolega Nikola Grmoja, izvolite. Kolega Bačić, imam dojam da s nekom nostalgijom pritajenom govorite o MOST-u, ne znam jel vam nije lako sa HNS-om ili možda s kolegama iz nacionalnih manjina, ali osjećam tu neku pritajenu nostalgiju. Što se tiče ove argumentacije, ja sam je očekivao i za nju sam se spremio i znam jer to već danima trubite po nalogu Macana, čak je naš potpredsjednik Sabora u Otvorenom, morao je čitati s mobitela i šalabahtera pa mu je kolega Panenić pokušao oteti to, ali on je viteški branio Macanov šalabahter. Znači kada spominjete Ivicu Relkovića kao nekakav argument, znači ono što Ivica Relković govori, Ivica Relković nije dio MOST-a već više od godinu dana, vi znate sami da se on više sastaje sa premijerom Plenkovićem, sa Davorom Božinovićem, uostalom postoje i fotografije njihovih srdačnih susreta u Vladi RH, tako da taj čovjek nema više nikakve relevantnosti u MOST-u, može on govoriti što god hoće ali svi znam tko mu to priprema, on je očito HDZ-ov odnosno Plenkovićev igrač, tako da vam ta argumentacija što je Ivica Relković govori, nije uopće relevantna. Što se tiče ovoga što govorite tko su pisci zakona, mi to nismo mogli znati. Je li pisac zakona Šavorić, njega nema u prepisci o kojoj govorite i spominjete cijelo vrijeme, državnu tajnicu i Ministarstvo pravosuđa. U toj prepisci nema gospodina Šavorića. A upravo ova ekipa iz prepiske koja je objavljena na Indexu govori da je to Šavorićev zakon i Šavorića nema u medijima na tom predstavljanju gdje vi govorite gdje su se oni poredali uz Antu Ramljaka, gdje tu Šavorić, gospodine Bačić? I postavljam vam pitanje, gospodine Bačić, tko je odvjetnika Šavorića uveo u priču? MOST jest tražio neovisne stručnjake za financijsku analizu kako bi se pripremili za sastanak s Ivicom Todorićem, kako Ivica Todorić ne bi prodavao šuplje priče kako je Agrokor u ovakvom ili onakvom stanju. I tu je završio zadatak ove financijske skupine. Ona nije trebala sudjelovati u pisanju zakona ali nije trebao ni odvjetnik Šavorić. Taj zadatak i to je uostalom i na Odboru za gospodarstvu rekla, preuzela je Martina Dalić. Ona nosi odgovornost. Ministarstvo pravosuđa je samo moglo kad je primilo novotehnički, čak je Ministarstvo pravosuđa konzultiralo ove pravne stručnjake, gospodina Miladina i ostale, i naravno, kako uvijek priča biva, vi pravnici uvijek nešto komplicirate, nama treba na brzinu, ja to razumijem, bila je takva situacija, ali se sada postavlja pitanje kad su ti ljudi 26.4. su tek tada oni službeno angažirani za novac u Agrokoru, za novac, sada kada to znamo, postavlja se pitanje jesu li on odbijali ove primjedbe zato jer im se žurilo da spase radna mjesta što je bio moj interes, ja vjerujem i vaš, ili su nastojali iskoristiti tu brzinu da se te primjedbe ne uvaže da bi oni mogli postati plaćeni savjetnici u Agrokoru? Nema meni ništa sporno to što su se oni poredali uz Antu Ramljaka jer su oni bili dio ovog financijskog tima, ali zašto su išli, ako su se stavili na raspolaganje ovoj državi za analizu financijskih izvješća, zašto su angažirani za novac u Agrokoru? Zašto su naplatili to? Jesu li te svoje informacije, je li im Martina Dalić koja je vodila tu skupinu, dala da potpišu izjavu o povjerljivosti podataka, čija je to odgovornost, gospodine Bačiću, je li to odgovornost MOST-a? I ako pričate o našoj odgovornosti, zato što je državna tajnica samo primila gotovo zakon, pa kolika je tek odgovornost premijera koji mora kontrolirati i potpredsjednicu Vlade i cijeli ovaj proces. Pa pazite što govorite. Ako idete prebaciti odgovornost na Most, pa vi ćete uvaljati sami ovdje premjera, da ga više nitko iščupati neće. Tko je uveo odvjetnika Šavorića u priču. Ovi ljudi koji su se poredali tamo, nema tu Šavorića. Je li Šavorić, oni sami kažu, da je to lex Šavorić. Je li Šavorić autor zakona? Tko je uveo Šavorića u priču? Martina Dalić na Odboru za gospodarstvo kaže da ona nije. Ako ćemo vjerovati ženi, niste ni vi iz HDZ-a, nismo ni mi, tko je? Je li premjer Plenković? Je li premjer Plenković.

Kolega Grmoja mijenjate polako iskaz, polako nastup od onoga s čime ste započeli. Sada ste tek, nakon mog govora ste shvatili da ste 15, 16 dana bili u vladajućoj većini. Kroz tih 16 dana ste znali, jer je znala cijela hrvatska javnost, a vi vidim pratite portale, često čitate, tko je ušao kao savjetnik, spominje se prvog dana 11. travanja se spominje, da je odvjetničko društvo Šavorić, već uključeno. Prema tome, vi ste to znali, znali ste sve što znate i danas. Samo ste tada šutjeli, niste htjeli ništa odgovarati, a sada biste to problematizirali. I nakon toga, kada dolazi Alix Partners, Alix Partners angažira, te iste savjetnike, ali to pitanje trebate uputiti Amerikancima a ne meni.

Pa nema Šavorića, ja vam to govorim u ovoj korespondenciji, gdje je Ministarstvo pravosuđa, njega ima u ovoj korespondenciji koje je obavljena na Indeksu, to nitko ne može znati. Ali očito vi se pokazuje sada da ste vi znali, a mislite ako ste vi znali da ja sam znao. Tko je uveo Šavorića u priču, ponovno ponavljam, njega nema, tada kada se spominje da je poredao Ante Ramljak, one koji mu pomažu, tko je uveo Šavorića u priču, to je ključno pitanje. A to je pitanje, koje će bojim se uzdrmati predsjednika Vlade, ozbiljno, ali sami ste za to odgovorni. Hvala lijepo. Poštovani kolega Grmoja, možda odgovor leži u odgovoru potpredsjednice Vlade, bivše potpredsjednice Vlade na Odboru za gospodarstvo. Rekla je onu famoznu izjavu, moja veza sa Šavorićem je nikakva. I ona je samu sebe branila u tome trenutku, nisam ga ja instalirala, to je sad jasno da je branila se, nisam ja njega stavila, netko mi ga je nametnuo. Tko može potpredsjednici Vlade nametnuti takvu osobu?

Mislim ne da nije kriva, nije kriva u tome slučaju, a ovo što zapravo i vi napominjete, još veća opasnost, a to je … [[Govornik se ne razumije.]] premjer i zašto se aktivno branio govoreći o hibridnom ratu? Upravo zato, jer predosjećaju, s obzirom, vjerojatno je dobio informacije, da tu postoji komunikacija koja bi mogla biti opasna. Uostalom, sam kolega Bačić je to priznao, on kaže to su Amerikanci, to trebate Amerikance. Pa cijela stvar, ovdje ništa ne bi bilo sporno. To što je ministrica konzultirala nekakve stručnjake za pisanje zakona, sporno je to što je ona to trebala odraditi malo službenije, da se to odrađuje u institucijama, da potpišu nekakve izjave o povjerljivosti, ali to je sve njena odgovornost, to ne može biti ni moja ni vaša odgovornost. To je njena i predsjednika Vlade, koji joj je dao da bude njegova desna ruka. Ali, ono što je problematično, kada ovi ljudi postanu službeni angažirani u Agrokoru za ove milijunske iznose, o kojima građanki Hrvatske mogu samo sanjati, to ne mogu u 50 života zaraditi. To što su zaradili ovi ljudi, to je ključ. Možemo mi sad pričati, ne znam što god. To je problem i o tome mi govorimo, a govorimo i gospodinu Šavoriću kojeg nema sve dokle izašla ova korespondencija i tek tada vidimo, da je on zapravo pisao zakon. Idemo dalje, Klub zastupnika SDSS-a, poštovani kolega Milorad Pupovac, izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ne znam tko će šta naučiti iz ove rasprave, ne znam koliko će javnost naučiti, ne znam koliko je ko od nas naučio, ali ja moram reći, da ja jesam nešto naučio. Vidimo nekoliko govornika, među njima se dvojica posebno ističu iskrenošću, rječitošću, i kolega Grmoja i u tome kako da napada ili u tome kako da brani, kolega Bunjac, za sada samo kako da napada. Podsjećaju me, s obzirom da sam dugo ovdje, na dvojicu iz ranog razdoblja HDZ-a, a obojica su vam poznati. Kolega Grmoja podsjeća malo na mladoga Šeksa, samo mu nedostaje pravne priče, a kolega Bunjac malo podsjeća na Dragu Krpinu i moram reći da zavidim i jednom i drugom, što imaju neku vrstu nasljednika ovdje u Saboru.

To je bio i HDZ i država i vojska

centri moći umnožili i društvo je postalo pluralnije, a Konzum iz mog susjedstva gdje imam ured Srpskog narodnog vijeća u Gajevoj preselio na ćošak Končareve i Savske i podigao veliki visoki velebni toranj i postao važan koliko i katedrala, ako ne i važniji. Kako sve i na koji način, Nikola bi htio odgonetnuti, ali to je mnogo kompleksnije od onoga kao što to izgleda. Ne podcjenjujem njegov napor kao ni bilo koga drugoga, ali bih htio jednu stvar reći. Sad kad toga više nema, sad svi možemo govoriti. Nije kolega Grmoja, MOST zahvala za otvaranje priče o Agrokoru, nego Ivica Todorić kao vlasnik i njegova uprava. Svi imalo bolje upućeni ljudi u javnom životu po zagrebačkim boljim kafićima i restoranima su znali da je Agrokor 2016. godine završavao sa krizom, da je 2015. već bio u krizi na različite načine i da je imao 60 milijardi duga i da je u velikoj nevolji.

Nevolja je za vas i za HDZ u tom trenutku, što se to vama isporučilo u ruke. Nevolja za sve nas što smo mislili da se to neće dogoditi kao ni ovo sa mail-ovima jer štošta se nije znalo. Prema tome, Agrokor je otvorio sam sebe i to na najgori mogući način po zemlju, na najgori mogući način po ekonomiju, na najgori mogući način po Vladu i po politiku. Poseglo se za jednim mehanizmom u kojima je vaša stranka sudjelovala, u kojima je HDZ sudjelovao, u kojima su neki drugi sudjelovali i tražili su način kako da to ne eksplodira i ne pretvori se u ne noćnu moru, nego atomsku bombu hrvatske ekonomije, hrvatskog socijalno-ekonomskog stanja.

To ne znači da je onaj tko umije, tko zna, ne treba pričati danas, koji ima mogućnost da to radi taj ne treba pričati danas. Drugo, neka mi ne zamjeri kolega Petrov što ću ga spomenuti, ne zato što imam išta loše pri tome za reći, a još manje misliti. On kaže, mi smo vjerovali potpredsjednici Vlade. Pa vjerovali su joj i drugi. Zašto mislite da drugi, uključujući i predsjednika Vlade nisu vjerovali i nisu radili na povjerenje? I zašto mislite da se u politici ne radi na povjerenje? I zašto mislite da se u institucijama ne počiva, institucije ne počivaju na tome da se radi na povjerenje onoga kako radi druga institucija? Ono što je loše jeste bila kontrola, odsustvo kontrole. Kao što je bilo odsustvo kontrole problem pri otvaranju problema Agrokora od strane institucija koje su to trebale kontrolirati, tako je to bio problem i ovdje kod kontrole. Ne dovodim u pitanje ni povjerenje bivšeg predsjednika Sabora, bivšeg potpredsjednika Vlade Petrova jer tako treba, tako bih i ja radio. Ali ono što dovodim u pitanje jeste odsustvo kontrole koje nemamo ni danas. O njemu sam danas govorio. Jesu. Peđi Grbinu sam iskazao poštovanje i vama dvojici, također. Međutim, moramo biti svjesni da je ovo teže od svih nas. I kao što je premijer danas negdje izjavio da mu se ukupan problem onoga što je Agrokor simbolizirao, ne najlošiju stranu hrvatske tranzicije, nego najuspješniju stranu hrvatske tranzicije, slomila, izručila sa svim svojim negativnostima na njegovu Vladu, na njega, na nas, na Sabor i nemojte imati iluzije, ljudi ne gledaju puno bolje ni vas ni mene jer su ojađeni i obeznađeni, a mi to moramo promijeniti. Možemo koristiti malo ojađenost, možemo koristiti obeznađenost u međusobnim polemikama, ali moramo naći mjeru. Što se tiče zahtjeva za povjerenstvo, opozicijske stranke moraju naći mehanizme kako da djeluju i ja to razumijem, ali ovoga trenutka izvanrednom povjereniku i upravi, vjerovnicima i svima najmanje treba ono što gospodin Peruško s pravom zove, povećanje i produbljivanje psihoze. Reći ću vam odmah, kada sam vidio Ramljaka ja sam znamo da mu ne bi dao tri guske da mi čuva, ne zato što bi jedna nestala, nego zato što nisam siguran da bi se vratio s njima navečer kući. A ovome o kome sada govorim je čovjek koji ulijeva povjerenje i to sam rekao. I kao što na koalicijskim sastancima stalno kažem, kolegice i kolege maknimo se što je moguće dalje od ovoga procesa. Država se dovoljno involvirala, odmaknimo se čak i toliko koliko je informirati da, ali upuštati se u analize, u procjene, u prosudbe ne, to moj klub i ja ne bismo htjeli niti s bilo koje pozicije.

Jedan kolega mi je danas poslao SMS poruku nakon moje jutrošnje slobodne rasprave da me pita kada ćemo dati izbore. rekao sam mu, sutra je prerano, a prekosutra je možda prekasno, a to između je teško za odlučiti.

I nemojte mi zamjeriti što govorim kao neko tko ima nešto više iskustva jer uživao sam slušajući vaše govore, dobro ste se pripremili. Vi ste se dobro branili odabravši napad.

On ne bi bio dobar za ono što je neophodno da se napravi, ne bi bio dobar za ovu zemlju, ne bi bio dobar ni za vas ni za bilo koga drugoga. Svaki opozicijski političar bi radije htio da dođe na vlast kada se koliko toliko raščisti stanje oko Agrokora, to sam sto posto siguran. Prošle je vrijeme onih koji su se htjeli herojski pokazivati ili kukavički omastiti. Ovo je bilo korisno što je dio javnosti odradio svoj dio posla, bez obzira kako i na koji način to došlo do njih. Sada je na nama da napravimo konsolidaciju i to mi hoćemo kao dio vladajuće većine. Što se tiče našeg kolege Bunjca koji ima samilosti prema pripadnicima nacionalnih manjina koji nemaju izbora, imamo mi izbora i biramo poprilično, samo možda ne biramo na jako širokom terenu nego biramo na malom terenu i nešto drugačijim potezima. A kada je potrebno vučemo i velike poteze i zato nas ne treba sažalijevati. Bolje pripazite kolege iz Živog zida kome ćete davati podršku oko referendumskih inicijativa koje su u toku jer čujem da neki od vas već kažu da će podržati te referendumske inicijative. Hvala vam što ste me slušali i hvala vam što ste meni dali priliku da ja vas slušam. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Kolega Pupovac, ja bih pohvalio vaš razuman pristup, činjenicu da ste podržali objavi registra stvarnih vlasnika tvrtki, ono što smo mi predlagali mislim da će vama iz pozicije to biti i lakše ostvariti. Naravno žao mi je isto tako što nećete podržati nastavak rada saborskog Istražnog povjerenstva mogu se složiti s vama da je nagodba prioritet, međutim nagodba je stvar vjerovnika, a mi ih ovdje kao političari imamo i nekakve druge zadaće i obvezu i prema Hrvatskim građanima, naravno i prema onom što je naš zadatak, tako da u tom smislu, evo to mi je žao, ali pohvaljujem ponovno ponavljam, razuman pristup i činjenicu da ste rekli da je jako bitno da se ide u ovom smjeru kojeg smo i mi i kolege iz SDP-a naznačili i kroz amandmane, a onda i kroz prijedlog zakona i očekujem da će Vlada evo bez obzira što nije to prihvatila da će ići u tom smjeru. A što se tiče pripreme, da, pripremali smo se s obzirom da smo i predlagatelji i da moramo biti spremni za ono što sami predlažemo, ali nemam osjećaj da sam previše ovdje bilo koga napadao i raspravi koju sam imao govorio sam više općenito i sve nas praktički prokazao kao odgovorne zato što u Hrvatskoj imamo situaciju da praktički nitko ne odgovara za ono što učini tako da je u tom smjeru išla moja rasprava, mislim da nisam previše ni napadao kolege iz HDZ-a, nego ih pozvao i čak rekao da se oni nemaju razloga bojati saborskog istražnog povjerenstva. Imamo repliku poštovanog kolege Pupovca, izvolite. Poštovani kolega Grmoja ja nisam od onih koji će reći sad ide DORH, sad ide policija pa nemojmo ići sa povjerenstvom, ali jesam od onih koji mislim da trebamo voditi malo računa o higijeni u političkom prostoru.

Ja mislim da iz tog razloga je dobro, ne samo kad je u pitanju izvanredna uprava, nego i iz ovog razloga da dodatno ne kontaminiramo politički prostor, a to znači naš životni prostor, jer to će nam stići na naplatu. Odgovor, nema odgovora. Hvala vam. Idemo onda na iduću raspravu Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Dakle jedna vrlo interesantna rasprava. Ja moram priznati da kad se ljudi rastavljaju i kad je rastava braka i kad je iza toga još rasprava, onda uvijek postoje osjećaji. Tako da u jednom času je ta rastava između HDZ-a i MOST-a se pokazala da bojim se da još uvijek postoje osjećaji, a kad postoje osjećaji onda tu možda još i ima nečega, tako da jedna rasprava koja je bila dosta značajna i dobacivanje iz prve klupe točno me podsjeća i to znate, ljudi se neki gdje nema osjećaja uredno se rastave i svatko ide svojim putem, a tamo gdje ima osjećaja još uvijek se pokazuje ta emocija, ta emocija iz te rasprave točno me je podsjetila na to. No međutim, ajdemo se vratiti ključnoj temi i temi Agrokora. Agrokor je nastajao godinama. Nastajao je na način koji je okarakteriziran i možemo govoriti o ortačkom ili kroni kapitalizmu. Nastao je potpomognut svima i to je bio Agrokor Ivice Todorića koji je jednako tako prošao 2 faze i gdje je država dopustila da imamo firmu koja se bavi proizvodnjom, preradom i prodajom i nešto što iz ovih rasprava u kasne sate ili u rane sate raspravljali smo o Agrokoru govorili i o slobodnom i u ime klubova i sve ostalo, naravno učenje bi toga trebalo biti da se to ne ponovi iz jednostavnog razloga, ja volim razmišljati u slikama i uvijek i razmišljam u slikama i govorim u slikama, tu svoju moć je gospodin Todorić pokazao činjenicom kad je kupio Kulmerove dvore i kad je sa tog brda, sa Kulmerovih dvora gledao sve građane grada Zagreba i građane Hrvatske i rekao je tko mi što može, ja sam gazda svega. I to je činjenica. Apsolutno moramo biti pošteni i reći sljedeće da je jedan vrući krumpir, a o krumpirima je govorila jedna druga premijerka je zadesio vladu gospodina Plenkovića i to rješenje odlučio se za rješenje, odlučio se krenuti jer zapravo nije imao izbora i bio je predložen lex Agrokor. S ove govornice imate različite komoditete, jedan od mojih komoditeta je da sam bila protiv zakona tada, da sam glasala na isti način cijeli saziv ovog Sabora pa je bio to jedan komoditet koji vam daje mogućnost da na određeni način i govorite i da na određeni način i diskutirate. Ja i razumijem, bit ću poštena do kraja, razumijem te jedne uvjete u kojem se moralo hitno donijeti zakon, no međutim postoji nešto što ne razumijem, što neću razumjeti i što je odgovornost premijera i ove Vlade, a to je da način na koji je rješavan, kako je stvaran Agrokor kroz kroni kapitalizam, da tako se pokazalo da je rađen i lex Agrokor. Da je lex Agrokor rađen po istom modelu, da ga je radila skupina ljudi koji su se međusobno nazvali Borg skupina, a to je skupina koja jedinstveno misli i sada da ne objašnjavam što je ili kako je, i da premijer nije iskoristio priliku da kaže da je kraj takvom načinu stvaranja firmi, da ćemo to rješavat drugačije, nego je, i ono što se iz mailova čita, čita se sljedeće: Po istom modelu po kojem je stvaran godinama Agrokor po istom modelu je određena grupa ljudi koji se zvala Borg na čelu sa već gospođom DAlić bivšom potpredsjednicom Vlade slagala zakon da bi u kratkom vremenu zadovoljila svoje apetite. Kakvi su apetiti bili, koliko je ko zadovoljio apetita, koliko će to biti, to u ovom trenutku ne znamo. Možda netko u ovoj sabornici zna, ja to sigurno ne znam, ali znam činjenicu da ćemo mi pravi efekt ovog zakona vidjeti, prva faza će biti 10. srpnja, a konačna faza će biti kroz par godina kada ćemo vidjeti da li se vuku repovi, ne vuku se repovi. Ne treba biti i ne treba reći da ja znam da će zaista to biti loše, jednako tako nema nikoga ni koji može reći s 10. srpnja bit će sve dobro i bit će sve idealno. Cijelo vrijeme se zapravo sve druge teme ispod tog kišobrana Agrokora, Agrokorom se bavimo, o tome raspravljamo ostanu kao drugorazredne teme. I što se onda u jednom trenutku napravilo? Napravilo se istražno povjerenstvo. Ne znamo jel se prije formirao istražno povjerenstvo ili je prije prestalo sa radom. Kao što sam pitala kada je bio Zakon o sprečavanju sukoba interesa, pa što vas smeta da u Zakonu o sukobu interesa bude izvanredni povjerenik uz sve one koji su navedeni u Zakonu o sukobu interesa zašto ne i on? I nema odgovora na to pitanje, na to pitanje nismo dobili odgovore. Jednako tako je bilo snažno protivljenje vladajućih istražnom povjerenstvu od samog trenutka osnivanja istražnog povjerenstva se probalo pokazati da ono ne treba, da je ono bespotrebno, da ono nema što raditi, da će raditi, već tada se je znalo da će svoj posao raditi DORH i USKOK da onda ne može duplo raditi. Pa nikad nije ni bila tema niti jednog istražnog povjerenstva koje je imenovao ovaj Sabor da preuzme ulogu niti DORH-a, niti USKOK-a niti svih drugih institucija iz jednostavnog razloga što istražno povjerenstvo političko tijelo i koje raspravlja o političkom kontekstu i političkim uvjetima.

Zašto? Zašto istražnom povjerenstvu nije dana prilika da radi? Zašto to istražno povjerenstvo od početka nije smjelo raditi? Odgovor na to pitanje nismo dobili nikad. Idemo podvuć crtu i vidjeti što imamo, dakle imamo Agrokor koji je nastao na kroni kapitalizmu, imamo gospodina Ivicu Todorića koji si je iz Kumlerovih dvora lijepo gledao Hrvatsku i smješkao se kako odlično zarađuje jel mu to svi omogućuju, a onda je otišao u London i iz svog londonskog stana, bez obzira velikog, malog uredno gleda što se dešava i smije se. To imamo s jedne strane. S druge strane imamo činjenicu problem koji je nastao sa Agrokorom, formiranja odnosno donošenje zakona koji svi zovemo lex Agrokor iako bi se on trebao odnositi na neke druge stvari. Način na koji se odlučilo riješiti se odlučilo riješiti po istom modelu po kojem je stvaran Agrokor, dakle grupa ljudi, povlaštene informacije mogu samo oni, imamo gospođu DAlić koja je to radila i imamo istražno povjerenstvo kojem se nije dala prilika da radi nego je odmah prekinuto i u raspravi vidimo da ta rastava braka između HDZ-a i Most-a je sa dosta emocija pa ćemo vidjeti što će biti nastavak svega toga dalje. Istražno povjerenstvo je političko tijelo, nikad njegova ambicija nije mogla niti je mogla biti da preuzme ulogu niti DORH-a niti USKOK-a. Mi u klubu GLAS-a i HSU-a smo mišljenja da ima osnove da istražno povjerenstvo nastavi sa svojim radom kao što smo bili izglasali za njega, kao što smo se protivili da prestane s radom, jednako tako mislimo da ima osnove da nastavi sa svojim radom. I tu dolazimo do još jedne ključne teme, a to je tema odgovornosti. Kada dobijete bilo koji posao morate imati odgovornost i ne treba niti jedan jedini posao podcijeniti. Kada dobijete posao da nakon što lišće padne skupljate lišće u svom vrtu ili parku onda ga morate skupiti najbolje moguće. Jednako tako kada dobijete ulogu i značaj da postanete predsjednik odnosno premijer jedne vlade postoji odgovornost. Vaša odgovornost je za sve ministre, vaša odgovornost je za vaše potpredsjednike i ako ne znam što je strašnije, ako ne znate što se dešava, to znači da niste zainteresirani, da vas ne zanima, da ste nekom prepustili da u vaše ime odlučuje, a ako znate žmirite i ostavite, ne znam što je veća odgovornost. Pri tom naš premijer ima tu sklonost da se pravi, ja ću upotrijebiti jednu ružnu riječ, ali ne pada mi na pamet u ove kasne sate nešto finije, naš premijer ima tu sklonost da se pravi malo blesav i da od nas sve zajedno radi bedake. E pa nije tome tako. Dakle odgovornost premijera je za proces koji je bio a Agrokorom, ja pamtim i period kada smo ga zvali da dođe u Sabor da govori o Agrokoru pa nije govorio pa smo onda imali cjelodnevnu raspravu na potpredsjednici Dalić, pa smo i ponovo ću ponoviti i završiti sa slikom, cijela priča oko mailova je krenula u srijedu, prije tjedan dana. U srijedu smo slušali da ništa to nije strašno, u četvrtak isto tako, u petak je bio sastanak sa koalicijskim partnerima koji su očito premijera uvjerili da baš tome nije tako. I već sam danas jednom prilikom rekla, a ponovit ću, znate u životu vam je u jednom od trenutaka kada ostajete sami, to je jedna političarka rekla, veli najgore vam je kada idete stepenicama i okrenete se, a iza vas nema više nikoga. To vam je scena koju je imala gospođa Dalić, ne znam da li je bila subota ili nedjelja, bilo je polaganje vijenaca na Oltaru domovine na Medvedgradu i kamere su snimale kako se svi spuštaju s Medvedgrada u grupama, a gospođa Dalić se je spuštala sama. Jednako tako jedan bivši ministar na jednoj televiziji je rekao na kraju ode i tajnica, ode i vozač i jedino tko vam ostane ako ga imate, to je pas. To su vam neke sudbine i neki put koji prođete. Jednako tako, to je sudbina koju je prošla i potpredsjednica, bivša potpredsjednica gospođa Dalić. Mailove smo čitali na različite načine, ono što sam ja iščitala iz mailova, iščitala sam 3 stvari koje su mene posebno zasmetale. Prva stvar je da smo slušali neistine. Druga stvar je jedna bahatost, jedno nepoštivanje svih onih koji su mislili drugačije, zapravo vrijeđanje svih građana RH koji nekako su imali vjeru da će neke stvari zaista idu u dobrom smjeru. Ako želite u životu nešto dobro i kvalitetno napraviti, uvijek kraj vas mora biti jedan broj ljudi i vaših suradnika koji preispituju vaše nakane, odnosno vaš izbor koji pita zašto baš tako, a ne drugačije. Ako je previše, to ode u drugu krajnost, onda ništa ne valja, ali uvijek ih mora biti. Tako da i u tim mailovima se vidjelo da je bilo ljudi koji nisu bili ni zločesti, niti su bili, kao što vladajući znaju reći, opozicija u ovom Saboru, pa oni samo žele vidjeti nešto loše, koji su rekli, preispitajte neke odluke. I treća stvar koja je u mailovima mene zasmetala, u jednom trenutku bivša potpredsjednica Vlade kaže, danas sam radila vezano uz parafiskalne namete, a i da opravdam zašto Ministarstvo gospodarstva postoji i zašto je valjda ona ministrica. Dakle, to su te tri stvari koje su u tim mailovima govorili u kontekstu toga kako je i rađen lex Agrokor i u kontekstu toga kako se i cijeli projekt doživljavao. Zaključno, ne možete na isti način na koji je nešto stvarano i za koji zaključite da je loše stvarano rješavati, a to se evidentno pokušalo i pokušava i dalje. ... [[Govornik se ne razumije.]] pouka iz ovog bi trebalo biti da više nikad nemamo takovo poduzeće i jednako tako je naravno, vrlo upitna odluka i to je ono što je upitno od početka, da se država miješa i da jedna privatna kompanija postaje kompanija od sistemskog značaja za državu. To nije stvarano kroz kratki period, nego je stvarano kroz dugi period, ali jednako tako uloga i značaj i posao saborskih zastupnika je da propituju, da propituju političku odgovornost i u kontekstu toga treba doživljavati i povjerenstvo kojem, budimo pošteni nikada nije dana prilika da radi onako kako treba. Izvolite.

Istina je da ste vi na toj liniji bili od samog početka, kao i većina nas ovdje iz opozicije, čak 36 zastupnika je potpisalo ovaj tu inicijativu o izmjeni odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva. Isto tako podržana je i ona inicijativa kolega iz SDP-a. Ozbiljno smo radili na tom Povjerenstvu, željeli smo istinu i to je sve što želimo. Tako da mislim da su ovdje stvari jasne. Da neki bježe od istine o Agrokoru, da se neki skrivaju što iza uspjeha nagodbe, što iza činjenice da se ne bi kontaminirao politički prostor. Ja mislim da je od toga puno bitnije, ustalom na nagodbu ne utječemo mi nego utječu vjerovnici. Mislim da je puno bitnije da saznamo uistinu što se događalo u Agrokoru, kako nam se to više nikad ne bi ponovilo i da se odgovori na sva ova pitanja koja su postavljena ovdje. Niti jedno pitanje ne vidim kao problematično, na sva ta pitanja treba dati odgovore i ja mislim da nitko normalan ne bi trebao biti protiv toga. Tako da podržavam ovaj vaš istup, činjenicu da ste na toj liniji da saborsko istražno povjerenstvo mora nastaviti s radom i očekujem evo, iako su se ovdje već neki klubovi iz vladajuće koalicije izjasnili praktički svi klubovi, znači i HDZ i HNS i zastupnik Pupovac nažalost, koji je evo danas podržao jednu dobru stvar, a to je objavu registra stvarnih vlasnika tvrtki. Nažalost, ovdje nije podržao obnovu rada saborskog istražnog povjerenstva, ali na nama je da na tome inzistiramo iz opozicije i da tražimo odgovore na sva ova pitanja. Naravno, ne smijemo se baviti samo Agrokorom niti to mora biti jedina tema odnosno ne smije biti jedina tema. Hrvatska ima u ovom trenutku puno ozbiljnih problema. Vlada ne provodi reforme, mladi odlaze iz Hrvatske i to su sve stvari o kojima ćemo vjerujem u ovom narednom vremenu govoriti, ali isto tako nećemo odustati od pune istine o Agrokoru i ja vjerujem da ćete i vi i vaš klub tome dati doprinos. Hvala. Tri replike. Prvi kolega Sladoljev, izvolite. Poštovani kolega Grmoja, zastupnica Mrak-Taritaš je govorila o braku između HDZ-a i rekla da tu tima emocija. Dakle, da je poštovana bivša ministrica Dalić bila donatorica stranke Pametno, a da je sad upravo GLAS u koaliciji sa strankom Pametno, pa možda ovdje imamo neku novu vezu što se tiče već veza. Odgovor, izvolite. Vidio sam te napade splitskog SDP-a ja mislim i još su neki napadali na stranku Pametno. Da, bila je ministrica Dalić donatorica te stranke, mislim da se čak i gospodin Puljak s tim hvalio, s tom donacijom, ali dobro. Ljudi vjerojatno tada u tom trenutku nisu ni znali, niti je ova afera bila aktualna niti je potpredsjednica Vlade u tom trenutku kad je bila donatorica stranke napravila ovo što je napravila. Tako da ja to u tom smislu ne bih posebno problematizirao. Ono što je meni veći problem kod stranke Pametno od toga da je Martina Dalić bila donatorica te stranke, da je član predsjedništva čovjek koji je apostrofiran ovdje nakon rada saborskog istražnog povjerenstva kao jedan od ključnih ljudi koji su odgovorni za Imunološki zavod. To je akademik Vlatko Silobrčić. Izvolite. Kolega Grmoja, budući da nisam stigao biti ovdje cijelo vrijeme, ali ipak su mi prepričali otprilike diskusiju koja se je vodila, jedna stvar mi nije nikako jasna. Dakle, molio bih da mi objasnite ovu jednu shizoparanoidnu situaciju koja se događa s našim predsjednikom Vlade. U trenutku kada HDZ, kada upitaju predsjednika Vlade, sve ste znali, niste ništa napravili, njegov odgovor je MOST je sve znao. Drugi put kad ga upitaju, al gospodine premijeru, vi ste bili upoznati sa skupinom Borg, on odgovara: MOST je sve znao. Onda treći put kad ga upitaju jel znate za te milijune koji su izvučeni? Ne, ne, MOST je sve znao. Iskreno, nama se štuca. Meni se štuca s obzirom koliko nas gospodin Plenković spominje svih ovih dana. To dovoljno govori o obrazu njih. Evo, ja vas molim, objasnite mi situaciju, kamo sreće da su nas slušali u trenutku kad su s nama bili u Vladi. Meni to nije ništa čudno. To pokazuje samo kakav je dojam MOST-a u hrvatskoj javnosti. Plenković zapravo želi reći, ako je MOST sve znao, pa to je sve u redu. Znači, ako je MOST sve znao, onda tu nema korupcije, nema netransparentnosti. Napadao je Živi zid i onda je skužio zapravo i pumpao je Živi zid cijelo vrijeme kako bi srušio SDP i onda je sada shvatio pa trebam malo izvući MOST, oni će mi poslužit malo da operem obraz. To su pošteni momci, borci protiv korupcije, borili su se s lokalnim šerifima, podigli su kaznenu prijavu protiv Todorića, otvorili su temu Agrokora i sad bi mi oni malo mogli dobro doći. Ali mislim da se tu prevario i to će pokazati sad ove rejting agencije, rast će nam rejting. Na tragu ovog što je rekao kolega Grmoja, mi smo potpisali jedan vrijednosni sustav IDS, Pametno i GLAS u srijedu baš kad su bili mailovi. Ja sam bila uvjerena da to nitko nije ni primijetio, da u svjetlu svih tih mailova nitko nije ni primijetio, ali veseli me da ste primijetili i veseli me da to komentirate. No međutim, ja bih se vratila ipak ovoj temi i ovoj priči vezanoj uz odgovornost i vezano uz odgovornost premijera i vezano uz odgovornost uopće cijelog postupka koji je vezan uz lex Agrokor i u priči u kojoj ja još uvijek ne mogu razumjeti i to neću razumjeti zašto nije dana uopće prilika istražnom povjerenstvu da krene jer znalo se je da onaj dio. I tad je već rečeno DORH i USKOK. Tad je to rečeno kao misaona imenica koja danas očito nije misaona imenica. Zašto nije dana prilika da počne raditi? Kao što sam rekao, dok smo mi ispitivali Rohatinskog, tada su objavljene informacije o angažmanu ovih savjetnika i podizvođača, u studenom. I to je prošlo ono, mimo radara i u veljači tek to postaje tema.

Znači, slažem se s vama da trebaju odgovor dati vladajući zašto se boje saborskog istražnog povjerenstva. Idemo dalje. Sada je na redu Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RIA, poštovani kolega Giovanni Sponza. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Evo, gotovo cijeli dan traje rasprava o jednoj vrlo važnoj temi, o Agrokoru. Svjedočimo kako vladajući koriste dva pojma zašto nije potrebno ili zašto nije potreban nastavak rada istražnog povjerenstva sa dvije ključne riječi. Jedna je stabilnost, a druga jesu radna mjesta i na to ću odgovoriti da svatko tko je pri zdravoj pameti hoće te teze i podržati. No, naš klub želi u ovoj prilici ponajviše zbog političke higijene, ali isto tako i povjerenja u politiku i u političare govoriti kroz četiri točke zašto se zalaže i podržava nastavak rada istražnog povjerenstva. I tu želim biti eksplicitno jasan i kazati da stabilnost i radna mjesta kroz nastavak istražnog povjerenstva zbog političke higijene i povjerenje od strane građana prema politici je danas nešto što je zapravo nužno, neophodno i vrijedno i držim da tome treba pridati pažnje. Biti ću vrlo koncizan, a nadam se i vrlo jasan zašto naš klub podržava nastavak istražnog povjerenstva kroz 4 točke. Prva, IDS je od samog početka, to konkretno znači prošle godine, podržao osnivanje Saborskog istražnog povjerenstva, kada smo podržali osnivanje Saborskog istražnog povjerenstva, tada smo vrlo jasno rekli da građani trebaju znati istinu i da građani zaslužuju odgovore na to što se uistinu događalo i što se događa u vezi koncerne Agrokor. Druga točka netransparentnost. Isto tako, od samog početka ukazujemo i na netransparentnost vođenja postupka i na netransparentnost izvješćivanja javnosti jer gotovo sve što se doznaje moramo biti otvoreni, iskreni, doznaje se iz medija. Postepeno se otkrivaju aranžmani i to tek uz veliki pritisak javnosti, ali isto tako nas iz opozicije. Taj obrazac, nazvati ću ga ne komuniciranja, a na tako važnu temu gospodarske pombe Agrokora, doveo je do toga da su građani sve više i više zbunjeni. Treća točka vrlo problematična činjenica, sukob interesa koji je izostavljen iz zakona, zakonskih odredbi o sukobu interesa, što dodatno baca mrlju na čitav proces. Imali smo prilike čuti izrečenu izreku da je to propušteno zbog kratkoće vremena, ni na koji način ne može biti opravdanje. Stoga očekujemo da nadležne državne institucije utvrde sve činjenice oko legalnosti vođenja dosadašnjeg postupka. I četvrto, a po nama, iz našeg kluba, ne manje bitno, pouka. I to je i u svojoj prethodnoj raspravi kolegica Anka Mrak-Taritaš na drugi način, ali u istom značenju rekla. Obzirom da je riječ o jako važnom pitanju za hrvatsko gospodarstvo, naš klub od samog početka naglašavao je i danas naglašava da iz situacije s Agrokorom moramo izvuć pouku na temelju koje trebamo jedanput i zauvijek napustiti dosadašnji model političkog i ekonomskog funkcioniranja države koji nas je zapravo u ovakvu situaciju i doveo. Sve prethodno rečeno, a osobito zadnja događanja demantiraju vladajuće i ukazuju na potrebu nastavka rada Saborskog istražnog povjerenstva. Zahvaljujem. Idemo dalje, sada je na redu, to je zadnja sada rasprava kluba, Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala predsjedniče, kolegice i kolege. Evo gotovo da bih mogao gotovo pa u potpunosti potpisati raspravu kolege Sponze i ove 4 točke koje je naveo zbog kojih i klub SDP-a smatra da Istražno povjerenstvo treba nastaviti sa radom i da Istražno povjerenstvo u Agrokoru mora poslužiti jačanju transparentnosti i odgovornosti sa ciljem prevencije i suzbijanja korupcije. To mora biti jedna od pouka koje će proizaći po završetku rada ovog Istražnog povjerenstva i zaista ne razumijem zašto netko ima nešto protiv nastanka rada Istražnog povjerenstva jer transparentnost je ono što građani traže od nas. Kolegice i kolege, smjer kretanja zemlje u ovom trenutku podupire 16,2% građana. Da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru smatra 77% građana, potporu Vladi daje 31% g rađana, Vladu građani ocjenjuju ocjenom 2,2, a Sabor 1,9. zato smatram da je još važnije da mi u Saboru pokažemo odgovornost, pojačamo integritet politike i političara i da kroz rad ovog Istražnog povjerenstva dodatno potičemo na transparentnost i odgovornost jer upravo je netransparentnost i nedostatak transparentnosti oko donošenja lex Agrokor nedovoljno polaganje računa od strane izvanredne uprave ove tvrtke dovelo do nepovjerenja javnosti u cijeli ovaj proces. Dodatno, sve ono što je činila gospođa Dalić, uz znanje gospodina Plenkovića nisu male mrlje kako on pokušava reći, nego su netransparentni, neodgovorni postupci obilježeni sukobom interesa koji vode i u kaznena djela koja upravo istražuje i DORH i USKOK. Prema tome, kolegice i kolege, Agrokor je, kako sam danas rekao već jedanput, školski primjer lešinarenja u 3 faze. U prvoj fazi Todorić i njega obitelj lešinarili su ovu tvrtku za svoje interese, nakon toga su u drugoj fazi Ramljakovi lešinarski fondovi izlešinarili ono što je ostalo i onda je došla poznata grupa Borg svojom Sumrak sagom pod vodstvom i dirigentskom palicom premijera Plenkovića, gospođe Dalić i Ramljaka lešinarila ono što je preostalo. Zbog toga ovo Istražnog povjerenstvo mora nastaviti sa radom i na taj način pokuša barem djelomično vratiti i ugled ovog Sabora da njegova ocjena ne bude 1,9, nego da napokon krene barem prema nekoj prosječnoj trojci. Osim ovog zakona i nastavka rada istražnog povjerenstva, zakona od prethodne točke o sprečavanju sukoba interesa, ono što se hitno mora donijeti, što od nas traži i Vijeće Europe, a to su etički kodeksi ponašanja saborskih zastupnika i etički kodeksi državnih dužnosnika. To nije da li netko nosi kravatu, da li dolazi u odjelu ili trapericama, nego između ostalog regulira i lobiranje što u Hrvatskoj ništa trenutačno nije riješeno. Prema tome, prvi slijedeći korak koji je neophodan je donošenje etičkih kodeksa ponašanja saborskih zastupnika i svih državnih dužnosnika iz kojeg bi bilo jasno i gospođi Dalić da ono što je činila nije bilo u skladu sa odgovornim ponašanjem političara koji rade na prevenciji sukoba interesa i korupcije. Dakle, podržavamo ovaj zahtjev, pridružili smo se njemu i potpisima. Žao nam je što nas kolege iz MOST-a nisu poslušale i što možda ovo nije bilo idući tjedan na raspravi jer bi možda imalo i veći odjek od ovog koji ima večeras. Sada bi trebao biti na redu poštovani kolega Bunjac. Njega nema, tako da gubi pravo govora i time smo došli do kraja rasprave. Hvala poštovani predsjedniče. Kolegice i kolege, zahvaljujem se što ste do ovih kasnih noćnih sati ostali ovdje u sabornici kako biste raspravljali o ovim prijedlogu. Znači i Klubu zastupnika SDP-a i Klubu zastupnika GLAS-a i Klubu zastupnika IDS-a, naravno svojim kolegama koji su sudjelovali u raspravi i kolegama iz Živog zida kojih sada nema tu, koji su rekli da će podržati ovu odluku o izmjeni odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva. I evo, pozivam vladajuće da do glasovanja promijene svoju odluku. Nemaju se čega bojati, ja mislim da se istine nitko ne treba bojati koliko god ona bila gorka za neke možda članove ili njihove stranke ili za dužnosnike trenutačno u Vladi RH. Mislim da samo na zdravim temeljima, na istini možemo i graditi i hrvatsko društvo i hrvatsko gospodarstvo i u tom smislu očekujem da će se ovaj stav vladajućih promijeniti i da će prestati sa spinovima prema MOST-u jer evo, mi se istine ne bojimo. Mi se ne bojimo saborskog istražnog povjerenstva isto kao što se ne bojimo ni mailova ni SMS-ova, želimo da sve što ima da izađe, da se objavi, da bude javno i transparentno. Imali smo optužbe prema MOST-u da mi stojimo iza ovoga, iza puštanja e-mailova, iza puštanja ove korespondencije, a on da s druge strane, imamo tvrdnje da smo upravo mi odgovorni za sve. Znači, pa tu je prisutna očita, ja bih rekao nekakav logički nesporazum između onoga što tvrde iz vladajuće većine, što tvrdi sam premijer, ali kao što smo sad upravo ovdje kroz ove replike zaključili, to nama ide u prilog, nastavite nas spominjati. Mi smo uvjereni da će građani prepoznati pozitivnu ulogu koju je MOST imao u ovim procesima, od otvaranja teme Agrokor u hrvatskoj Vladi, što je kolega Reiner čitao sa onog šalabahtera kao da je to nešto loše. A kolega Reiner to čita sa šalabahtera u Otvorenom, tako da mi nemamo s tim problema, nemamo problema s tim da se govori o tome kako smo podigli kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića. Ono s čim imamo problema je što treba ovdje u raspravi se malo, ja mislim da je to kolega Sinčić ali tijekom ove rasprave o SDP-ovom prijedlogu rekao. Ovo sve što mi ovdje iznosimo, ne znači da Ivica Todorić nevin, da Ivica Todorić nema odgovornost za slom Agrokora, da Agrokor nije bilo u teškoj situaciji, da Ivica Todorić nije došao u Vladu. Došao je i tražio je financijsku pomoć. Vlada je tu trebala reagirati, tako da u tom smislu ne smijemo dozvoliti da sve ovo što se događalo i što je kompromitiralo cijeli proces, ovi savjetnici koji su naknadno angažirani u Agrokoru, da budu nekakav argument Ivici Todoriću da je netko njemu oteo zdravi Agrokor. Agrokor nije bio zdrav, on je bio duboko bolestan, prijetio je da ugrozi cjelokupno hrvatsko gospodarstvo i to je istina. Ta istina može ići u korist Vladi, ali to je istina i istina se treba reći. A ono što mi želimo je istina i samo istina, ništa druga. Pa išla ta istina nekome u korist ili bila po nekoga kompromitirajuća. O tome sam u više navrata govorio. Na sastanku u Vladi prvi je Ivicu Todorića u tim njegovim zahtjevima odbio Božo Petrov dok je Zdravko Marić nudio mogućnost kreditiranja preko HBOR-a. Ali isto tako, radi istine Ivicu Todorića je odbila i sada već bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Ali ovo što se kasnije događalo, to je ono što loše i što je negativno. Znači, nemamo problema s tim da se kaže istina, pa taman od te istine profitirali i vladajući. Zašto se bojite saborskog istražnog povjerenstva? Jer sami šaljete nekakvu poruku da se nečega bojite, da ne želite da nešto izađe, da nešto skrivate, a nema nikakvog razloga, nema nikakvog razloga. I građani žele istinu i ovo što kaže kolega Pupovac, ja poštujem njegovu raspravu i ovo što je iznio, ali ne možemo mi pravdati činjenicu da ne želimo saborsko istražno povjerenstvo time da će se kontaminirati politička scena, da će izaći puno toga negativnog o ovom ili onom. To nije razlog. Neka se kontaminiraju oni koji su odgovorni, koji imaju nekakvu političku, moralnu, možda čak i kaznenu odgovornost. Doći će novi ljudi, pa nismo mi ovdje u Saboru nezamjenjivi. Pa rekao je kolega Beljak danas da on neće podržati HDZ i ovo što se događa, pa taman nikad ne vidio Sabora i ja poštujem takav stav. Uostalom i mi smo to pokazali kada smo odbili preslagivanje i kada su išli novi izbori 12 naših zastupnika, isto tako kada smo rekli mi ne možemo pristati na to da Zdravko Marić tvrdi da nije ništa znao, a ovdje sam kolega Pupovac kaže pa kolega Grmoja 2016. su po zagrebačkim viđenijim mjestima svi znali da je Agrokoru u banani. A čovjek koji je došao iz Agrokora koji je ministar financija nije ništa znao. Pa upravo to što je rekao kolega Pupovac je praktički je on najveći mogući krimen stavio na ministra financija Zdravka Marića, on kaže znalo se po viđenijim mjestima u Zagrebu da je Agrokor u banani, a ministar financija nije ništa znao. I ministar financija se kao izuzeo od odlučivanja u Agrokoru, a čovjek u korespondenciji, čovjek na sastanku u Vladi nudi mogućnost kreditiranja preko HBOR-a, ide nakon toga samostalno na sastanak s Ivicom Todorićem i znate … i promijeni iskaz. Prvo da pisano očitovanje povjerenstvu da nije ništa, da nije on davao nikakve prijedloge, da se izuzeo, a onda dođe na povjerenstvo jer je shvatio da mu to neće proći, mijenja iskaz i povjerenstvo ga oslobađa. I to su razlozi zašto je morala otići Dalija Orešković kako bi Zdravko Marić bio oslobođen toga da je u sukobu interesa. I to su stvari koje povjerenstvo mora ispitati, ulogu Zdravka Marića u cijelom ovom procesu. I sada se pokazuje da smo bili upravu kada smo smatrali da ne može biti ministar financija i da mora otići s tog mjesta. Istine se kolege BAčiću ne trebate bojati, očekujem da na vašem klubu zastupnika je jedan dobar dio zastupnika nije bio ovdje prisutan tijekom rasprave da im prenesete ovdje što je rečeno i da donesete zajednički stav da ćete podržati nastavak rada saborskog Istražnog povjerenstva, a ako vi to učinite uvjeren sam da će onda i kolege iz HNS-a, a i ostali partneri podržati nastavak rada. Znači sve je na vama i ja se nadam da ćete do glasovanja promijeniti svoj stav. Znam da ste umorni, znam da bi najradije da se ova priča o Agrokoru u potpunosti ugasi i da se više o ničemu ne govori, da se ponavlja samo stabilnost, stabilnost, stabilnost, da se po stranačkim skupovima, sastancima ponavlja ona, idite i širite optimizam. Pričao sam zamislite o tome sam pričao u Saboru kako vam je naloženo da idete i širite optimizam i odem na jedan dubrovački portal malo da vidim šta se dolje kolega Bačiću događa u našoj županiji, kada naslov Sanja Putica ne znam studentima ili mladeži, širite optimizam i ne nasjedajte na populizam.

Ja sam uvjeren da može biti katarzična, da može utjecati na to da ovo društvo može biti uređenije, da bude bolje, a to bi svima nama ja mislim ovdje u sabornici trebalo biti u interesu. Eto, nemojte samo širiti optimizam, širite istinu. Izvolite. Cijenjeni kolega Grmoja. Ja moram iskazati svoje nezadovoljstvo što ste u završnoj riječi zapravo širili priču, a nismo ostali na onome što je bitno. Bitno je ono što treba reći, da je određena grupa ljudi, da je određena ministrica organizirala da se novac izvuče iz posrnuloga giganta što je bio, vidjet ćemo što će biti nakon nagodbe, nadamo se svemu najboljemu. I drugo ono što želim jasno da kažete i što mora biti jasan stav, Most niti mi ni ja ni kolege koje smo ovdje nismo u tome sudjelovali i to se mora jasno utvrditi i to gospodine Bačiću vama sigurno nije uopće smiješno i to je poruka koju trebamo poslati ovdje jer kažem ova alternativna komunikacija koja se širi definitivno je zbunjivanje hrvatskog naroda i mora biti jasno tko je kriv, kada je učinio to i zašto mu povjerenstvo treba to utvrditi.

Znači dobro je poznato neću da me ne biste optužili za krađu intelektualnog vlasništva, znači dobro je poznato tko je podigao kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića, tko je u Vladi rekao ne bacanju državnog novca u taj bunar zvani Agrokor, tko je tražio tri povjerenika, tko je rekao da je Zdravko Marić bio u sukobu interesa, tko je bio najaktivniji na saborskom Istražnom povjerenstvu, tko se za njega pripremao, to je ispitivao ozbiljno svjedoke itd. I zadnja replika danas poštovana kolegica Mrak-Taritaš. Kolega Grmoja. Ja moram reći da sam zadovoljna da ste u završnoj riječi se zapravo referirali na gospodin Ivica Todorić je jednako Agrokor i uredno iz Londona gleda i najprije je na različitim mrežama na različiti način reagirao a sad posljednje vrijeme reagira što manje i bojim da sa smiješkom gleda sve ovo ostalo. No međutim da bih bila na tragu onog kako ste i vi rekli, pravu moć daje znanje, neznanje ne daje moć. I u kontekstu toga ako imate znanje imate moć i u kontekstu toga apsolutno mislim da ovo istražno povjerenstvo treba nastaviti s radom.

Sutra krećemo u 9 i 30 s točkom Prijedlog Zakona o upravljanju državnom imovinom.